Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, dobro jutro. Sve vas najljepše pozdravljam. Danas kako smo najavili, imamo prvo iznošenje stajališta pa ćemo raspraviti prvu točku, to je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH i nakon toga u 13 sati bismo glasovali o svim dosad raspravljenim točkama za koje su se stekli uvjeti i nakon toga bi nastavili opet sa Zakonom o euru. Samo da vas izvijestim da sukladno čl. 226 st. 2 Poslovnika predlažem dopunu dnevnog reda 10. sjednice s 1 novom točkom, to je Prijedlog za iskazivanje povjerenje Ivanu Paladini za obavljanje dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Kako sukladno čl. 225. st. 4 Poslovnika pisanih prigovora na prijedlog dopune dnevnog reda nije bilo, utvrđujem da je ta točka uvrštena u dnevni red 10. sjednice. Sada prelazimo na iznošenje stajališta, prvi je na redu poštovani kolega Zekanović, izvolite.

Moram započeti da se kratko osvrnem na situaciju u Ukrajini. I dalje je situacija katastrofalna, i dalje Rusi napadaju, možda malo kasnije o tome još, ali evo, za sada samo neka započmem sa onim nama svima poznatim, slava Ukrajini. Jučer je bio 3., pardon, 8. mart, odnosno 8. ožujka, Međunarodni dan žena i ovim putem, s obzirom da evo je to bilo jučer, ja čestitam svim pripadnicama ljepšeg spola taj dan. Jučer su tzv. progresivci obilježili taj dan nekakvim noćnim maršem pa su onako zaprijetili, danas marš, sutra štrajk. A bilo je jako zanimljivo, čak ću reći i smiješno, komično slušati sve te njihove zahtjeve odnosno razloge zašto su oni jučer marširali. Jer to nema veze, ja ću reći s mozgom niti veze sa Danom žena i ženama. Oni, njihovi zahtjevi su bili, odnosno marširali su protiv imperijalizma, protiv militarizma, protiv rata i ratnog huškanja, sve je to okej, da se razumijemo, je li, protiv kapitala, za radnička prava, ajde, okej, protiv nasilja u obitelji, protiv seksualnog nasilja nad ženama i onda interesantno, čak su i jedan od zahtjeva je bio protiv nacija, ne znam što znači protiv nacija, ali i ono ključno kada zapravo izgube sve argumente i kada ne znaju artikulirati zbog čega marširaju, onako po noći sakriveni u zagrebačkoj sumaglici, onda kažu pa da, mi smo za reproduktivna prava žena. I na koncu padnu sve maske i jedini razlog zašto su se oni okupili, okupili su se zbog toga da bi rekli još jednom, mi smo za ubijanje nerođene djece. Oni to nazivaju reproduktivna prava žena, ali u prijevodu, znanost kaže, to je oduzimanje života nerođenoj djeci. I kakve to veze ima sa Danom žena, evo to mene zanima? Dakle tamo je došao i Peđa Grbin, bio je gradonačelnik Tomašević, sve ona lijepa progresivna ekipa iz Možemo!, SDP-a i ostalih privjesaka. Ne znam je li tu bilo koga iz Mosta, vjerojatno se kolegica Selak pridružila jer i ona ima sličan stav po tom pitanju. Dakle, to je, tako se u Hrvatskoj obilježava Međunarodni dan žena na jedan iznimno progresivan način i onda kad ih se pita zapravo što je njima problem jer i abortus, ja ću reći nažalost u Hrvatskoj u potpunosti omogućen, pa da, njima je problem što je ministar spomenuo da se planira uvesti još dodatno savjetovanje sa ženama koje bi, koje žele napraviti abortus i to je golemi problem. Ovdje je, s obzirom da nemam klub pa neću moći govoriti, znači na vrijeme o točki koja dolazi sljedeći, reći ću dvije riječi i o euru koja je sljedeća točka dnevnog reda. Danas će s ove govornice mnogi onako sa suzama u očima govoriti o kuni, a radi se o strankama tzv. desnice, a ti isti su napravili apsolutno sve da referendum na kojem sam ja radio ne uspije. Obilazili su Hrvatsku za nama, govorili ljudima, volonterima, nemojte se uključiti, radit ćemo svoj referendum o Covidu, to je bitnije, a da ih sve skupa skupite na jedno mjesto i da ih pitate neka svi zajedno kažu za što su ljudi skupljali potpise o njihovom referendumu, nitko nema pojma. Dakle, svi ti dušebrižnici koji će danas suzu pustiti za ovom govornicom i plakati zbog kune, oni su napravili apsolutno sve da inicijativa u kojoj sam ja sudjelovao i koju sam ja inicirao ne uspije. I to je jedina istina i to morate znati. I žrtvovali su kunu da bi se radio bezvezni, glupi referendum o Covid potvrdama. Izvolite.

Treći na redu u ime Kluba zastupnika MOST-a govorit će poštovani kolega Miletić. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Jandrokoviću, poštovani gospodine Bukarica, poštovane kolege i kolegice, nalazimo se uistinu u velikoj krizi. Dakle, imamo Ukrajinu koja krvari, ukrajinski narod koji puno trpi i naše srce uvijek mora biti s onima koji trpe, s onima koji su napadnuti i ne želimo gledati, želimo da prestanu sve te slike koje smo ovdje gledali u Domovinskom ratu kada smo bili napadnuti od srbočetničkih snaga JNA. Pa zato gdje tamo gdje jedan diktator donosi odluke to na kraju završi znate gdje, završi po jamama. Po jamama završi, a tako nam je bilo ovdje, imamo mi iskustva s Josipom Brozom Titom. Radi demokracije. Mi želimo referendum i nećemo dopustiti da pojedinci se ponašaju kao zločesti profesori koji uzmu mokru spužvu i onda bi na ploči prebrisali 410.000 hrvatskih građana koji su rekli želimo referendum. Mi ovdje imamo političke elite koje pripadaju vidimo i ljevici i vladajućima koji kažu mi smo ti koji znamo što je za vas dobro, mi smo ti koji će vama objasniti kako biste vi trebali razmišljati.

Dakle, nemojte to raditi hrvatskom narodu.

Kada sam upozoravao na to i mi ovdje u Klubu MOST-a kada sam citirao prof.dr. Ioannidisa sa Stanforda vrlo jasno je čovjek rekao tko ide u lockdown ne propadamo, a onda su nas tu pojedinci koji su u stvari politički botovi prozivali da parazitiramo na ovome ili na onome, a danas gle čuda, danas se slažu sa svim tim ljudima koji govore ono što smo mi ovdje pričali 2 godine. Mi želimo referendum, dajte nam referendum, neka hrvatski narod kaže što god želi, pa bilo to nešto što se nama nikome ne sviđa, a to je njegovo pravo, to je demokracija. Ne želimo da ovisimo o bilo kakvim interesnim skupinama ili o pojedincima koji odrađuju neke stvari jer im je pogled fokusiran na neke pijedestale i stolice tamo u dalekom Bruxellesu, to je legitimno, isto, da se razumijemo, ali hrvatski narod nam mora bit prvi. Hrvatski narod, želje hrvatskog naroda, građana RH, pa to je demokracija, ljudi. Šišaš ove tamo meštre i igrače sjena. Mi želimo da se hrvatski narod pita, sad ću vam reći, evo, gledajte što. 24. veljače 2022. u Ženevi, 194 države članice usuglasile su se da je potrebno donijeti međunarodni sporazum o pandemijama kojima bi svijet mogao biti izložen u budućnosti. Naravno, Hrvatska je dio tog procesa, a onda dakle, EU vijeće 3. ožujka, to je svježe, evo, ima ovdje kolega koji prate baš jako i EU parlament pa apeliram na sve vas isto, dakle donijelo Odluku o odobrenju otvaranja pregovora za navedeni međunarodni sporazum o prevenciji i pripravnosti odgovoru na pandemije. Sadržaj tog sporazuma potpuno je nejasan cijeloj javnosti. Ono što nas zabrinjava, mene osobno kao zastupnika u HS-u, a onda i sve nas u Klubu Mosta, dakle korištenje tog sporazuma u službi svih situacija, citiram, više sile koje bi u budućnosti se mogle dogoditi, kao što je slučaj pandemija Covida-19 i onda kažu da su posljedice tog sporazuma mogućnost donošenja odluka na razini jedne svjetske organizacije. Neka Vlada, nadvlada, što? Dakle, navedeno predstavlja opasnost od centralizacije na razini jedne svjetske vlade, od opasnost od gubitka suvereniteta RH koji je neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv. Nitko se neće postaviti iznad građana RH. E pa baš zato, referendum, da ovdje, mi gospoda, dižemo svoje rukice dvotrećinskom većinom, a onda dođite na svoje trgove, dođite na ulice vaših gradova, šetajte među građanima, nemojte ih se plašiti.

Idemo na 8. raspravu Klub zastupnika IDS-a i poštovani kolega Lerotić, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, kolegice i kolege. Zadnjih 10-tak dana glavna tema cijelog svijeta je rat u Ukrajini, neizvjesnost, strah, panika i sve ono što nažalost rat nosi. Ne znamo što će se dalje događati i koliko će sve to skupa još trajati, međutim ono što se jedino možemo nadati da će taj užas što prije završiti. Rat u Ukrajini kao što smo mogli očekivati utjecati će na ekonomiju i to se već događa. Skok cijene energenata se upravo odvija i cijene rastu iz dana u dan. Mi ponovno kod nas imamo energetsku tržišnu krizu kao onu koju smo imali krajem '70.-tih godina. Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu divljaju najviše u posljednjih 10.g., cijene prirodnog plina u Europi tri put su više u odnosu na dan prije agresije Rusije na Ukrajinu. Crna predviđanja divljanja cijena nažalost već su crna stvarnost i ono što definitivno zabrinjava je da će zajedno sa trajanjem rata rasti i cijene. Treba jasno reći da nakon više od 50.g. imamo energetsku krizu koja će utjecati i na energetiku, a i logično preljevat će se na druge grane što će naši građani itekako osjetiti i već osjećaju na svojoj koži. Stoga trebamo hitnu reakciju jer ovako dalje naprosto ne može. Smanjenje trošarina i marži jesu nekakvo rješenje, ali to je sve tzv. hitna vatrogasna mjera, nužno zlo radi stabilizacije poslovanja i normalnog života u zemlji, ali to je kao da gasimo požar bocom vode. Trenutno tako možemo opisati i mjere naše vlade naspram onog što se događa. Ponavljam ono što sam rekao i prije mjesec dana, ozbiljna zemlja ne može standard građana održavati na nekom nivou zamrzavanjem cijena. To je privremena mjera koja trenutačno ima učinke, ali od toga dugoročno nema ništa ili gotovo ništa. I umjesto da vidimo neke konkretne mjere, neke konkretne planove, da čujemo neku viziju vlade kako će se u ovoj zaista izazovnoj situaciji pomoći građanima, kako nekako i čim prije poboljšati standard koji je svakim danom sve lošiji. Mi stalno slušamo o tome kako se mjere pomoći pripremaju, pa kako su mjere pomoći na stolu, pa kako se radi na tome da se što je moguće više olakša našim sugrađanima, znači sve se nešto sprema, ali konkretno ništa i to je problem. Ne radi se ništa konkretno što bi dugoročno moglo imat utjecat na bolji život svih naših građana. S mjerama se kasni i to je nešto od čega ova vlada ne može pobjeći. Mi više od mjesec dana slušamo samo riječi, a dijela nema nigdje. I ja apsolutno ne mogu vjerovat da u vladi nisu svjesni da se ljudi boje i to svakim danom sve više, boje se kako će plaćat režije, boje se koliko će im budžeta ostati nakon što plate te iste režije koje su iz mjeseca u mjesec sve veće, kako će kupit hranu, odjeću, prehranit obitelj i to ne želim pričat kako bi sijali strah nego kako bi se hitno reagiralo. Građani doslovno krpaju kraj s krajem i to je nažalost hrvatska realnost. Moramo bit svjesni da će puno toga ovisiti i o trajanju rata u Ukrajini, ali mi nemamo pravo čekati, nama treba odmah novi zaokret koji će ostaviti konkretan trag. Vlada treba odmah napraviti plan kako omogućiti rast zaposlenosti, kako omogućiti rast plaća, kao i kako učiniti našu zemlju atraktivnom za strane investicije jer potencijale imamo, ali očito nemamo plan kako taj potencijal iskoristiti. Sve ostalo su kratkoročna rješenja kojih smo svjedoci već godinama koji trenutno nešto riješe, ali glavni problemi i dalje stoje. Stoga ovim putem pozivam ministra Marića da učini sve što je u njegovoj moći da se krene s novim krugom porezne reforme koja nije bila planirana ove godine, ali je nužna i hitna jer to je ono što Hrvatskoj danas treba.

shvatiti. A sada se vratimo na druge aktualne teme. Kako su neki govornici prije mene i rekli za ovom govornicom rat u Ukrajini i dalje bijesni. Nažalost ljudi ginu, nova situacija se kroji u svijetu i novi geopolitički položaji. Što znači i novi pristupi prema prehrani, proizvodnji hrane, energetici i puno drugih tema o kojima sam već govorio s ove govornice. No, mi još uvijek vučemo repove nekih drugih problema. Mislim da vas ne moram podsjećati ni na činjenicu da obnova još uvijek nije krenula. Ne moram vas vjerujem podsjećati da jako puno ljudi još uvijek nije u svojim domovima, živi u kontejnerima u vrlo lošim uvjetima, a govorimo dakle o periodu od 2 godine i više. E u ovakvoj situaciji naš ministar koji bi trebao predvoditi obnovu je optužen za korupciju, uhićen, udaljen, na malo imamo sede vacante odnosno praznu stolicu i to ne malo nego već dugo, nema ministra koji bi trebao voditi taj veliki pothvat. I na kraju evo danas dok mi raspravljamo ovdje, na odborima raspravlja se o tom novom ministru. Htio bih u ime Socijaldemokrata s ove govornice poručiti samo nekoliko stvari o tom novom ministru kojeg ćemo morati, o kojem ćemo glasati danas poslijepodne. Naime, po kuloarskim pričama i to nije prvi ministar koji je takav u ovoj vladi na kraju ispada da je premijer ministra birao eto neće nitko drugi pa ću uzeti ovoga ili možda kao dio nekog većeg paketa. Ne želim o ničemu špekulirati naravno jer ovo, ovo su samo kuloarske priče, ali ne mogu se oteti dojmu da u njima istine ima. Također u svjetlu krize i Ruske agresije na Ukrajinu to je ministar koji ima vrlo, vrlo snažne ruske veze. Dakle, tijekom svog poslovnog života vrlo je usko surađivao sa ruskim kapitalom, možda surađuje i danas, to ne znam niti mogu tvrditi, ali u svjetlu ovoga što se dešava u svijetu, zaista, zaista ne ostavlja dobar okus u ustima.

To naravno kažem ironično jer ispada da niti jedan projekat kojega se taj ministar dohvatio na kraju nije završen. Podsjetit ću vas samo na Srđ, podsjetit ću vas na Kupare koji su ovdje već spomenuti itd. U istom trenutku također to je ministar koji ima upitan odnos prema radnicima, radništvu, zaposlenicima, evo vam primjer Hidroelektre, gdje je radnike doslovno prevario. Mislim da je to kolegica Benčić spomenula prije mene. Naveo ih je da potpišu jedan ugovor, a nakon godinu dana svima lijepo podijelio otkaz. To je čovjek, drage kolegice i kolege, dragi građani i građanke Hrvatske to je čovjek koji treba voditi obnovu, to je čovjek koji će sjediti u vladi, to je čovjek koji ne budi baš veliko povjerenje barem u meni. I u ovakvoj teškoj situaciji kakvu imamo geopolitičkoj mislim da je jako bitno imati funkcionalnu vladu. Imati vladu u kojoj svaki ministar na svakom sastanku može očekivati DORH da mu pokuca na vrata i odvede ga je sve samo ne funkcionalna vlada, a bojim se da izborom ovog ministra, a očito će ga većina izabrati nećemo pridonijeti stabilnosti te vlade.

Poštovani predsjedniče sabora, kolegice i kolege, htio bih se u današnjem slobodnom govoru u ime HDZ-a osvrnuti to šta vlada radi.

za one koji dolaze iz pravnih krugova postoje velika saznanja i neka opsežna praksa. Stoga pozivam na oprez kako ne bi bilo pogodovanja u mutnom, kako neke buduće generacije ne bi otplaćivale namjerne pravne greške Stjepana Čuraja i drugih moralnih vertikala pozivam vladu, a to bi od nje trebao tražiti i Hrvatski sabor da javno objavi ne samo pravni okvir sadašnji i budući koji će se usvajati na EU nego i svaki pojedinačni pravni temelj za zapljenu bilo koje imovine u svakom pojedinom slučaju. Ujedno i pozivam da svi podaci o tome koja je imovina zaplijenjena i kome je ona pripadala uz objavu akta na temelju koje su provedene radnje također budu javno dostupni. Pozivam ju i da vodi računa o kvaliteti obrazloženja i valjanosti pravnog temelja u svakom pojedinom slučaju te da prati relevantnu i sudsku praksu u ovim pitanjima. Pozivam da uspostavi suradnju s odjelom za praćenje propisa i sudske prakse suda EU i Europskog suda koji je ustrojen na Vrhovnom sudu RH kao i sa drugim međunarodnim tijelima koja bi razmjenjivala informacije i ujednačavala međunarodna postupanja te da o svemu tome na primjeren način obavještava i Hrvatski sabor i čitavu javnost.

ispunjavamo u ovome trenutku koji je težak takav kakav već je posebice kada je u pitanju stabilnost cijena i kada je u pitanju stabilnost tečaja. I vi i ja dobro znamo da je Republika Hrvatska kroz svoju Narodnu banku zadnjih 25 godina vodila jednu politiku zdravo za gotovo kada je u pitanju hrvatski tečaj koji je čvrsto vezala uz njemačku marku i uz euro. To je dakle nešto što je pogodovalo uvoznicima i bankama, a definitivno nije pogodovalo ulagačima u materijalnu proizvodnju. I mi ulazimo u euro zonu, a naše gospodarstvo gospodine ministre nije spremno za to. Ulazimo u euro zonu u trenutku kada je na djelu globalna inflacija, a i sami znate da će inflacija biti značajna i kada bi samo ulazili u euro zonu bez trenutačne situacije u gospodarstvu. Evo pa vas molimo da razmotrite još jedanput trenutak u kojem to činite. Hvala. Sukladno članku 293b. ćemo nastaviti sa radom. Prije nego što dam riječ potpredsjedniku i ministru danas je točno 10 godina od kada smo u Hrvatskom saboru potvrdili Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske EU. Dakle, ratificiran je taj ugovor 9.3.2012. jednoglasno sa 136 glasova za, pa čestitam zastupnicima i zahvaljujem iz sedmog saziva Hrvatskog sabora s obzirom na vrijeme u kojem živimo iznimno važno postignuće Republike Hrvatske i treba ga se danas prisjetiti. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo danas mi je zadovoljstvo ponovo biti ovdje u Hrvatskom saboru i predstaviti Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH.

Svi dobro znamo i neki od zastupnika u obrazlaganju stanke su se referirali naravno i na naš formalni ulazak u EU, potpisivanje Sporazuma o pridruživanju. Predsjednik Sabora je upravo i apostrofirao i obljetnicu same ratifikacije i svi ti koraci koji su prethodili. To je jedan više analitički dokument koji nastoji pobrojiti sve one pozitivne i negativne strane procesa uvođenja eura i to smo cijelo ovo vrijeme i nastavit ćemo i dalje naravno aktualizirali u javnom prostoru. Mislim da se iz tog samog dokumenta vrlo jasno iščitavalo i iščitava da u odnosu na određene negativne strane kada pitamo građane, kada vidimo što se događalo u drugim zemljama članicama EU koje su uvodile euro poglavito ovih 7 na koje u pravilu se referiramo Slovenija, Slovačka, Baltičke zemlje, Malta i Cipar kao nazovimo nove zemlje članice euro zone i iskazivanje straha ili bojazni građana o tome da će kroz zaokruživanje cijena doći do određenoga doprinosa samim inflatornim kretanjima. Na žalost trenutno smo i proteklih mjeseci, a po svemu sudeći i u mjesecima koji slijede izloženi puno višim i većim inflatornim pritiscima koji nemaju nikakve veze sa procesom uvođenja eura u Republici Hrvatskoj nego su isključivo egzogeno dani kao takvi.

I mislim da tu možemo svi skupa biti s te strane i zadovoljni. Nastavno na obrazloženje stanke tada je utvrđen paritet od 7,53450 i sada imamo obvezu kao i inače sve ostale kriterije držati stabilnost između ostaloga i tečaja. On ne smije fluktuirati više od 15% gore ili dolje. U velikoj većini slučajeva taj paritet se i pokazao da je ostao kao takav. Međutim, mi taj trenutak ne možemo znati, nećemo znati prije formalne odluke Vijeća EU. Dakle, pod pretpostavkom da 1.1.2023.g. uvodimo euro, što je naš cilj i osnovni ovoga element u našem redoslijedu, dakle po ispunjavanju svih kriterija, al tu moramo ogradu zadržati, te odluke se donose u periodu od svibnja do srpnja, u srpnju bi trebali znati konačnu odluku kao takvu. Inače samim ulaskom u Devizni tečajni mehanizam 2 ušli smo u blisku suradnju sa Europskom središnjom bankom odnosno bankovnom unijom. Poslije vjerujem da ćemo kroz replike se dotaknuti i aktualnih stvari, pa ću samo kratko reći da to nije bio slučaj, ova cijela problematika Sberbanke Hrvatska bi bila kud i kamo teža i pitanje je kako i da li bismo ju mogli razriješiti na ovaj način koji jesmo, a mislim da ćemo se svi složit na korist i štediša, a ja bi rekao čak i više građana odnosno štediša u drugim bankama i ukupnog financijskog sustava. Nacionalni plan zamjene kune eurom kao još jedan dokument na razini vlade definirao 6 koordinacijskih odbora i jedan koji je pod ingerencijom odnosno pod upravljanjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvitka koji se odnosi na zaštitu potrošača. Zaštita potrošača je ja bih rekao zajednički nazivnik svega ovoga što ću danas između ostaloga prezentirati u samom zakonu. Ured predsjednika vlade što se tiče informiranosti potrošača odnosno građana i cijela ta komunikacijska strategija HNB na temu zamjene gotovog novca, a Ministarstvo financija u 3 dijela, jedan koji se tiče zakonodavnih prilagodbi, prilagodbi opće države odnosno prilagodbi financijskog sustava. Na tom tragu je započet rad na Zakonu o euru. Zakon o euru je usvojen na vladi 16. rujna '21., nakon toga je krenulo javno savjetovanje, odrađeno je u punom onom zakonom propisanom obujmu, dakle prijedlog je 17. siječnja '22. javno predstavljen, počelo je javno savjetovanje, do 15. veljače je trajalo, ukupno zaprimljeno 128 komentara, svaki kako i zakon i akti nalažu je pomno razrađen i objašnjen zašto nešto može ili ne može biti uključeno u sam zakon. I dozvolite mi sad naravno u ostatku vremena da se fokusiram isključivo na sam prijedlog zakona, 97 članaka, vjerujem da ste ga pomno pročitali i ova današnja naša rasprava je samo jedna u nizu, naravno ovo je prvo čitanje, bit ćemo i, i u drugom čitanju, ali ja bih rekao ipak i u nizu svega onoga što se i u javnom prostoru treba i to i je na neki način i zadaća i odgovornost i ovog visokog doma da kroz našu raspravu dodatno doprinesemo u približavanju i razjašnjavanju svih eventualnih nedoumica i eventualnih pitanja koji naši građani imaju po pitanju zamjene kuna eurom jel to smo puno puta rekli, pa ću ponoviti i sada. Za svakog hrvatskog građana se ovaj proces odnosi, dakle nema tog koji će biti isključen i na koga se ovaj proces neće odnositi. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Molim? 10 je dijelova, opće odredbe, pravila za preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti, opskrba zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni opticaj, hvala kolegicama što su me upozorile jer sam koristio donedavno dualni, ispričavam se, dvojni opticaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni i financijski planovi i sve ono što ćemo ove godine predstavljati također, tijela ovlaštena za nadzor ovog zakona, prekršajne odredbe, te prijelazne i završne odredbe. Kroz osnovne odredbe ovog zakona utvrđeno je 5 načela, osnovnih načela na kojima se temelje sve odredbe prijedloga zakona. Prvo i osnovno je načelo zašite potrošača, drugo je načelo zabrane neopravdanog povećanja cijena, iako tu ću odmah staviti jednu određenu ogradu, vjerujem da ćemo i to kroz replike elaborirati jedni drugima, ali na način da ipak budemo što bi rekao, ja bi rekao što je moguće konkretniji, koliko god ovaj termin bio vrlo teško zadefiniran. Treće, načelo neprekidnosti pravnih instrumenata, potom načelo učinkovitosti i ekonomičnosti, te načelo transparentnosti i informiranosti. Što se tiče ovih načela i pravila dakle prijedlog zakona sadrži opća pravila o primjeni eura u RH sukladno kojima su iznosi navedeni u kunama u pravnim instrumentima, podzakonskim propisima, registrima i upisnicima od datuma uvođenja eura smatraju iznosima u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Uz to u prijedlogu zakona sadržana su opća pravila za preračunavanje i zaokruživanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Novčani iskazi vrijednosti preračunavaju se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, upravo sam nešto govorio o tome i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanjem po uredbi. Da pojednostavim ovaj dio, dakle govorimo o ja bih rekao ono jednostavnim postulatima matematike. Dakle, bez obzira što je tečaj konverzije će biti ovoga iskazan 6 znamenaka, jedna je s lijeve strane decimalnog zareza, 7 zarez i onda ovih 5 decimalnih koji imamo s desne strane decimalnog zareza, dakle kad bude preračunavanje sve cijene će se zaokruživati na dvije decimale, kao što danas imamo kune i lipe tako ćemo imati sutra eure i euro cente. Pravila zaokruživanja ja vjerujem da su svima više nego jasna i to smo davnih dana savladali još ja bih rekao i u ranijim fazama obrazovanja, pa i u osnovnoj školi. Poseban dio prijedloga zakona posvećen je pitanjima opskrbe i zamjene, opskrba gotovim novcem eura, dakle za potrebe tih predopskrba kako financijskih i kreditnih institucija, FINA-e, pošte, a potom naravno i trgovačkih poduzeća odnosno tvrtki i svih onih koji bi trebali naravno biti spremni za taj trenutak kada se 1.1. dogodi proces same konverzije. Inače, banke će moći započeti posrednu predopskrbu neposredno nakon što sama primi gotov novac eura iz predopskrbe od HNB-a poštujući pri tome obvezu prethodno sklopljenog ugovora o posrednoj predopskrbi. Za mikro poslovne subjekte tj. za poslovne subjekte koji imaju manje od 10 radnika i čiji godišnji prihodi ili aktiva u prethodnoj poslovnoj godini ne prelazi 15 milijuna će moći na jedan jednostavniji način temeljem potpisane izjave opskrbiti se gotovim novcem u iznosu do 10.000 eura. Dakle, od 1. prosinca ove godine i potrošači i poslovni subjekti moći će se opskrbiti početnim paketima kovanica. Od datuma uvođenja eura zamjena gotovog novca za gotov novac eura, dakle gotovo novac eura da pojednostavimo sve ono što je na računima će se automatizmom preračunati. Ovdje govorimo samo o gotovom novcu eura, dakle to tzv. ovoga, ta tzv. konverzija odnosno zamjena, 12 mjeseci u poslovnicama kreditnih institucija, dakle banaka, u FINA-i, u pošti, bez naknade za građane, odnosno poslovne subjekte. U samom Zakonu je specificirano i na neki način precizirano i dana jedna, između ostaloga, mjera koja bi na neki način stimulirala i poslovne subjekte da taj isti gotov novac u nekom trenutku i polože na račun. Za građane takvih okolnosti nema, međutim, ograda je po jednoj transakciji do 100 novčanica, odnosno 100 kovanica. Ali, opet ću ponoviti, to ne znači da je jedna i finalna. Dakle, konkretno, primjere možemo prebacivati na konkretne iznose kuna, ali u isto vrijeme, kad jednu transakciju obavite, za nekoliko minuta možete i iduću transakciju, ali po jednoj transakciji do tih 100 novčanica kune, odnosno 100 kovanica eura. Datum uvođenja eura je datum kada započinje i razdoblje dvojnog opticaja. Dva tjedna od 1.1., dakle do 14., odnosno 15., dakle 14. u ponoć, dvojni opticaj je na snazi, što znači da u ta prva 2 tjedna još uvijek se može plaćati i u kunama, resto povrat je zapravo u eurima, osim, osim u nekim situacijama u Hrvatskoj, možda ćemo na prvi pogled se možda fokusirati na naše otoke ili neka druga područja, ne bitno samo isključiva geografska raznolikost, nego, između ostalog, bitno da je, ostavimo si jedan prostor da ukoliko neki tehnički element predopskrbe nije isporučen za pojedinu kompaniju ili prodajno mjesto na vrijeme, da još uvijek ima i taj, tu mogućnost izuzeća. Od tog dana, nakon 2 tjedna dvojnog ovoga, opticaja samo i isključivo eura. Ključna mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja eura je dvojno iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti. Ova obveza materijalizira primjenu načela zabrane neopravdanog povećanja cijena i još jedanput napominjem, vrlo jasno, da nije jednostavno definirati taj pojam neopravdanog povećanja cijena jer i sami znamo da nije samo konverzija ta koja utječe na cijenu proizvoda ili usluge kao što niti porezni politika ne utječe samo i isključivo. No u svakom slučaju, to je nešto na što svi skupa trebamo staviti veliki naglasak i zato i je jedna od naših ključnih mjera i u ovom Zakonu obveza dualnog odnosno dvojnog, opet sam pogriješio, dvojno iskazivanja cijena koja će biti obligatorna obveza prema ovom Zakonu de facto od 5. rujna, od prvog ponedjeljka u mjesecu rujnu i trajati će do kraja 2023. g. Dakle, možemo reći, 4. mjeseca prije formalnog uvođenja i još 12 mjeseci nakon. I tu smo dali vrlo jasne i precizne ovdje upute u samom prijedlogu Zakona i ja ću vam reći, dakle u samoj pripremi Zakona i kada smo ga do .../nerazumljivo/... kada smo ga usvajali na Vladi i puštali u javno savjetovanje, naša očekivanja su bila da će najveći dio komentara ići upravo na ovom tragu, međutim, evo, parafrazirat ću bez napominjanja i dovođenja gospodina u neugodnu, da nazovemo tako situaciju, jer na jednom od mojih sastanaka sa predstavnicima maloprodajnih lanaca u RH, s njihove strane je pohvaljen sam Zakon jer u biti sadržano sve ono što bi trebalo biti tko su obveznici i gdje su eventualna izuzeća od dvojnog iskazivanja, obveze dvojnog iskazivanja cijena. Pa dozvolite, evo, samo nekoliko riječi i na tu temu. Dakle što se tiče dvojnog iskazivanja cijena, dakle poslovni subjekti dvojno iskazuju cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv i vidljiv i lako uočljiv način u poslovnim prostorijama na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjenicima, ako se radi o uslugama, na internetskoj stranici, u obavijestima koji se potrošači daju, prije ili tijekom sklapanja ugovora, izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, u ponudi na trajnom mediju tijekom provođenja oglašavanja u bilo kojem obliku, kojem se nudi prodaja robe ili usluge ili putem drugih oblika iskazivanja cijena. 3 su kategorije situacija i okolnosti kada smo potpisati i predvidjeli određena izuzeća, odnosno iznimke. Prvoj kategoriji poslovnih subjekata su oslobođeni obvezi dvojnog iskazivanja su poslovni subjekti koji prodaju robe ili usluge na specifičan način na specifičnim lokacijama, gdje bi, obzirom na način, primjerice, poput automata, ograničen prostor poput štandova i metode prodaja, recimo, OPG-ovi, kiosci, pokretna prodaja, proizvodni projekti, prigodna prodaja u prostorijama objekata s drugom namjenom, dvojno iskazivanje cijena rezultiralo većim troškovima za poslovne subjekte u odnosu na korist koju bi potrošač imao u slučaju da bi se cijene dvojno iskazivale. Evo, najeklatantniji primjer, kiosk, i sami dobro znamo, obzirom na paletu i cijeli skup proizvoda, broj proizvoda koji tamo imaju, i dan danas nije na svakom proizvodu, kao takvom iskazana ni cijena u kunama, čisto iz jednog, ja bih rekao, fizičkog ograničenog prostora. Dakle to je prva kategorija. U drugoj kategoriji iznimaka od obveze dvojnog iskazivanja su određeni oblici iskazivanja cijena kod kojih bi dvojno iskazivanje putem navedenih oblika uzrokovalo nesrazmjer ili nerazmjere troškove poslovnim subjektima. Posebice uzimajući u obzir da bi tehnička prilagodba informatičkih sustava iskazivala ne samo iznimne financijske troškove, već dugo vremensko razdoblje radi čega bi postojala realna mogućnost da poslovni subjekti ne bi bili u mogućnosti pravovremeno osigurati dvojno iskazivanje cijena. Evo, možda je vrlo aktualan primjeri, na to smo proteklih dana jako fokusirani, to su vam totemi benzinskih postaja, totemi su oni veliki stupovi, dakle da sada ne propišemo obvezu da se još jedan takav postavi, znamo i sami da to, između ostalog i košta, potom su tu fiksni paneli, tv-sučelja u svrhu prodaje usluga, zasloni blagajni i samoposlužni uređaji za prodaju roba i usluga, uređaj za samoočitavanje cijena u trgovini i drugi. Imate isto tako i ovoga, jedno od pitanja je bilo i one vage u maloprodajnim lancima. Sad ću sumirati i treću kategoriju pa ćemo onda pojasniti koja zapravo neutralizira sve ove, nazovimo tako, iznimke. Treća kategorija iznimaka od obaveze dvojnog iskazivanja odnosi se na one situacije gdje je cijena u kunama već istaknuta na samoj robi te bi ponovno tiskanje i puštanje u promet takvih artikala s dvojno iskazanim cijenama predstavljao nepotreban prekomjeran trošak. Govorimo o recimo, o povratnoj naknadi na ambalaži, dakle, već je otisnuta, nema sad potrebe povlačiti taj proizvod i tiskati još jedanput. Cijene prethodno otisnute, recimo, na knjigama, znamo i sami na zadnjoj stranici knjige piše koliko ona košta u kunama, drugim periodičkim publikacijama, cijenama zrakoplovnih karata i sl. Također, poslovni subjekti, dakle, moramo napomenuti, imaju obvezu dvojnog iskazivati ukupan iznos na računu koji ispostavljaju potrošačima ali i drugih oblika i načina iskazivanja cijena od kojih nisu izuzeti. Da sumiram sva ova izuzeća bez obzira što vi recimo dođete u neki dućan i izvažete banane na onoj blagajni i tamo su iskazana samo u kunama, vi kada dođete na blagajnu dakle ukupni iznos će biti iskazan u kunama i u eurima. Dakle, bez obzira na ovaj isto tako i kod ovih benzinskih pumpi dođete natočiti gorivo, bez obzira što nije pisalo i kune i euro, na računu ukupni iznos će sadržavati taj dio. I to je ono što zapravo možemo pojednostaviti sva ova izuzeća na način da na onom zadnjem računu će to biti kao ukupni iznos iskazano. I to je ono što će biti kako sam i rekao u obvezi od 5. rujna ove godine. Također što se tiče institucija u financijskom sektoru poglavito banaka određene su bitne informacije koje moraju biti dvojno iskazane i kod kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac i drugih vjerovnika. Jedno od značajnijih načela je načelo neprekidnosti pravnih instrumenata. Dakle, u tom svjetlu ću spomenuti da preračunavanje novčanih sredstava i preračunavanje oko ugovora o kreditu i ugovora o leasingu pravila za prilagodbu kamatnih stopa razrađena je obveza obavještavanja klijenata, kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet, institucija za elektronički novac, klijenata pružatelja financijskih usluga, te Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Najvažnije potrošač zbog preračunavanja ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu da tog preračunavanja nije bilo. Opet na neki način da sumiram sve skupa. Također i kod preračunavanja plaća, mirovina, socijalnih davanja, drugih naknada građanima i kućanstvima. Što se tiče nadzora popisano je naravno u samom prijedlogu zakona čitav niz državnih tijela koji će se baviti, ali paralelno sa time naravno sigurni smo da će poglavito kod praćenja neopravdanog povećanja cijena uključiti se i udruge civilnog društva. Stupanje na snagu ovog zakona bi trebalo biti osam dana od objave u Narodnim novinama i naravno osim onih odredbi koje stupaju na snagu danom objave Uredbe Vijeća EU kojom će se utvrditi fiksni tečaj konverzije. Dakle, očekivani pozitivni učinci uvođenja eura uistinu su izraženi, daleko nadmašuju jednokratne troškove samog postupka uvođenja eura. Euro kao što ste uvodno kod obrazloženja stanki rekli i uklanja transakcijske troškove unutar euro područja, dokida među valutne promjene itd. Obzirom da mi je isteklo vrijeme tu ću stati, zahvaliti se svima na pažnji ali naravno radujem se vašim replikama i pitanjima. Krećemo sa prvom. Uvaženi ministre, podržavam sve što ste rekli u uvodnom govoru i ovaj zakon u prvom čitanju. Mislim da ćemo kroz dva čitanja što je isto dobro svi zastupnici imati priliku reći sve što mislim o tome što ste tu predložili kad govorim o uvođenju eura. Mislim da je ovo jedan od nekoliko važnih strateških ciljeva koji će ostvariti ova Vlada i ostavština za neku budućnost da se zna što smo radili, zbog čega je to trebalo biti dobro za naše građane. Imali smo jedan referendum koji je također pokazao da građani itekako razumiju koji su benefiti ovog uvođenja eura u odnosu na kunu i da razumiju što nam to donosi. Međutim, danas smo opet čuli da nismo spremni, da možda ulazimo preko reda, da će to ostaviti određene drugačije učinke na naše građane pa ja na kraju pitam da li mi zaista nešto radimo ili ulazimo preko reda u euro zonu ili smo ispunili sve zadaće i ciljeve koji su nam zadani da bismo mogli uvesti taj euro. Kolega Pavliček, izvolite. Povreda Poslovnika članak 238. kolega Borić govori neistine da građani su razumjeli da prilikom prikupljanja potpisa da je euro bitan za RH. Naime, 334000 potpisa je sukladno prosječan broj stanovnika i birača je više nego dovoljno za raspisivanje referenduma. Kolega Pavliček dobivate opomenu. Idemo sa odgovorom, izvolite. Dakle, to je ja bih rekao dosta važna tema i vratit ću se na onaj baš uvodni, uvodni dio. Dakle, da nismo mi spremni, da nismo ispunili kriterije ne bismo u ovom trenutku niti bili u deviznom tečajnom mehanizmu dva. Dapače, i tada smo imali rok od 12 mjeseci ispuniti 19 konkretno mjera u 6 različitih područja. Taman kad smo bili u onoj završnoj fazi dogodila se pandemija, počela između ostalog. Neću se referirati na neke druge zemlje EU koje također imaju aspiracije prema uvođenju eura. Mi smo još što bi rekli kolokvijalno stisnuli papučicu gasa i brže ispunili i ušli u taj dosta važan element, tu tzv. čekaonicu i sada je također na nama da ispunimo konvergencijske kriterije, Mastriške kriterije i kriterije nakon ulaska u devizni tečajni mehanizam dva. Oni će imati samo 4 mjeseca do uvođenja eura da bi se upoznali sa dvojnim iskazivanjem cijena, da bi mogli kontrolirati kakao i što ih moguće može prevariti na tome. Znamo da nam prijeti udruživanje velikih igrača koji će biti na štetu građana. Međutim, u svemu tome udruge za zaštitu potrošača koje bi trebale biti najjača institucija u zaštiti prevara te su na žalost posredstvom države onesposobljene. Dakle, nisu dovoljno institucionalno podržane i udruge za zaštitu potrošača koji bi trebali imati ključnu ulogu kod zaštite građana one nemaju profesionalaca, one su na razini volontera. Dakle, s jedne strane od svih zemalja nečlanica euro zone, po svim parametrima Hrvatska je najeuroiziranije gospodarstvo i društvo. S druge strane, pa čak i kad bi usporedili sa nekim od zemalja koje već jesu u euru prije njihovog formalnog uvođenja eura. S druge strane cijelo ovo vrijeme zapravo radimo jednu afirmativnu kampanju da približimo građanima što je moguće više sve ove efekte. Ta četiri mjeseca prije formalnog uvođenja eura bilo koje godine da se uvodi euro, bilo 1.1.'23. bilo 1.1.2030. ili 2050. bi bila uvijek četiri mjeseca prije samog uvođenja eura. Dakle, to je onaj element koji bi bio na taj način redoslijedom jednak u bilo kojoj godini kada se taj proces kao takav uvodi.

Pa evo u ovoj raspravi jel vrijeme za uvođenje eura jesmo spremni, nismo, pa dovoljno govori i činjenica da smo i prije ulaska u europski tečajni mehanizam 2 dobili kredit SWOP od Europske centralne banke usred krize 2 milijarde eura kao znak povjerenja i tad su nam digli i kreditni rejting upravo na osnovu puta za euro. A koliko znači bankovna unija dovoljno govori čestitke vama potpredsjedniče na spašavanju i sanaciji Sberbanke. Upravo jel postoji jer smo u bankovnoj uniji jel postoji jedinstveni sanacijski mehanizam, mi smo sanirali, odnosno vi ste sanirali Sberbanku, spriječili ste 3,8 milijarde kuna proračunskog izdvajanja. Neke države to nisu. Pa ako možete isto tako da podsjetite koje države nisu i upravo koje su sve vrijednosti jednog takvog mehanizma? Bili su to vrlo intenzivni dani, vrlo nabijeni velikim adrenalinom, ali dobro je sve završilo i možemo biti svi skupa zadovoljni i sretni. Ponovit ću još jedanput i na korist štediša Sberbanke, same banke, ali također i svih ostalih štediša odnosno građana i našeg financijskog sustava. Odluka koju smo mi donijeli upravo zato kao dio jedinstvenog sanacijskog mehanizma nije bila u svim ostalim zemljama članicama, recimo poput Austrije, a isto tako još možemo spomenuti i Mađarsku odnosno Češku Republiku. No kakogod bilo kada zbrojimo i stavljamo u bilancu pluseve i minuse od eura, ja uvijek krećem od minusa zato što mislim da trebamo biti maksimalno objektivni i na taj način gledati, ali kada stavljamo ta bilancu ona uvijek preteže u korist ovih pozitivnih, tim više što naravno ne gledamo iz prizme nekih kriznih okolnosti.

Zahvaljujem. Nisam htio kad sam prvi put digo tu povredu poslovnika pa nastavljat jer je kolega Marić počeo govorit, a ne tiče se njega, povreda poslovnika ide na rad predsjednika HS-a na čl 33. da ste dužni osigurat svim zastupnicima da mogu ispunjavat svoje obveze i dužnosti.

Jedno pitanje da svim hrvatskim građanima kažete neke kolege se bune na gubitak monetarne suverenosti RH koliko puta proteklih 30 godina smo iskoristili tu monetarnu suverenost ako izuzmemo obranu tečaja. A drugo pitanje ono koje sam postavio na odboru ja sam stvarno mislio da sam krivo pročito u zakonu, kad pročitate zakon prilagodba kamatnih stopa pravilo za ugovor u kojem je ugovorena fiksna kamatna stopa pa i tako neke druge, a odnosi se na ovaj kontinuitet pravnih instrumenata ispada da oni građani koji su bili odgovorniji, koji su ugovarali fiksne kamatne stope u kunama ne bi li znali točno koliko će ih koštat kredite će sada platiti višu cijenu nego oni koji [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] to nisu radili i mislim da je zadatak države da to regulira. Hvala lijepo. Je kolega državni tajnik Župan je bio jutros na odboru sa kolegicama i prenio mi između ostaloga i vašu intervenciju odnosno pitanje i sličan odgovor kao odnosno isti kao što vam i on ponudio. Dakle, s jedne strane govorimo o ugovornim odnosima dviju strana s druge strane sve ovo vrijeme smo činili na makro razini preduvjete da općenito i ukupne kamatne stope idu prema dolje, što se i ostvarilo, a u ovom razdoblju koje nam slijedi odnosno koje se već praktički i događa došlo je i dolazi do jedne dodatne konvergencije između kredita u kunama i u eurima. I na kraju u konačnici smo i omogućili građanima da u bilo kojem trenutku mogu otići u iste te banke i zatražiti refinanciranje tih istih svojih kreditnih aranžmana odnosno ja ću ih isto tako i ovom priliko pozvati naravno, a to je da od nekog vremena do prije nekog vremena bilo dosta, ja bi rekao teško i otežano, stvorili su brojne okolnosti i brojni preduvjeti da zapravo mogu puno aktivnije upravljati svojim dugovima prema bankama. Prvo čestitke vama, ministarstvu, normalno i Vladi na svim aktivnostima koje su prethodile samom ovom zakonu. Imam jedno pitanje, a to je na koji način će se odrediti fiksni tečaj zamjene kune za euro s obzirom na današnju situaciju u Europi. Moguće je poremećaj na samom bankarskom i financijskom tržištu, je li moguće da bude većih pomaka u samom tečaju i da na kraju Hrvati i Hrvatska i da nam se dodijeli na kraju nepovoljniji tečaj? To je nešto što je i u obrazloženju stanke uvaženi zastupnik Beljak aktualizirao. Dakle, mislim tu je situacija vrlo ja bi rekao jednostavna, tih 7,53450 je paritet koji je utvrđen u trenutku našeg ulaska u devizni tečajni mehanizam 2. Jedan od kriterija ispunjavanja je da između ostaloga uz fiskalne, inflaciju, kamatne stope da taj tečaj ne može i ne smije kliziti više od 15% gore ili dolje. Dakle, one razine koje ste vi spomenuli ako ne daj Bože, a neće doći do njih, naravno da ne šaljemo neke krive poruke hipotetski gledano, to bi samo značilo eliminaciju nas iz eventualnog uvođenja eura u nekom trenutku. Dakle koji će ukupni konačni tečaj bit, znat ćemo tek u srpnju, tek u srpnju, svi skupa kada bude odluka vijeća, odnosno odluka Vlade, ali u isto vrijeme, moram se napomenuti da u velikoj većini slučajeva zemalja koje su ulazile u euro, taj se tečaj nije mijenjao. Ovdje ste u analizi učinaka rekli o jednokratnom manjem, ne piše koji iznos, pa zato vas to pitam, koliki je to mali jednokratni iznos troška koji ćemo, Narodna banka morati uplatiti ECB-u, je li? Je li ona mora uplatiti i temeljni kapital dio, mora dio prebaciti jedan dio međunarodnih pričuva i mora ovdje se također, navodi da se mora uplatiti ovaj zaštitne mjere, onaj zaštitni sloj, je li? Pa ovdje piše mali dio, pa evo, ja vas pitam konkretno, koji je to iznos kojim Narodna banka odnosno mora konvertirati prema Europskoj središnjoj banci? Dakle što se tiče prijenosa pričuva, 380 milijuna eura je nekakav izračun s naše strane, međutim, ta cijela tematika međunarodnih pričuva sigurno će se u razdoblju koje je ispred nas dodatno i aktualizirati jer vi sami dobro znamo kolike su međunarodne odnosno devizne pričuve RH i sigurno jedna od jačih, ja bih rekao, osiguranja i osigurača, ne samo financijske nego općenito makroekonomske stabilnosti RH, međutim, u isto vrijeme, to su okolnosti kada se, između ostaloga i u tu temu može otvoriti odnosno raspraviti na jedan pravi, adekvatan način iz ukupne ovoga, razine, dakle preko 20, konkretno 25 milijardi. Što se tiče ostalih troškova, naravno da u ovom trenutku neke od tih troškova nije moguće egzaktno niti predvidjeti, ali ono što je najvažnije za građane znati, da svi ti troškovi koji budu eventualni će biti prije svega, naravno, nauštrb kreditnih institucija, banaka u odnosu države, dakle ne na Evo, hvala, lijepo ste to sve elaborirali i činjenica je da smo mi Hrvati krvarili za kunu, ali stvaranjem neovisne države Hrvatske mi smo postavili ciljeve, EU, NATO savez, Eurozona i ispunjavanjem tih uvjeta, mi smo zapravo zaokružili priču.

Evo, to je isto jedan od ovih tema i teza koje smo spominjali, a to je da, naravno, trebamo gledati i jednu i drugu stranu samog procesa i prethodne dvije replike koje se tiču direktno financijskog troška u smislu obveze uplate u pričuve, 700 kada se dodaju još i onaj dio ostali, sanacijski, da, dakle kao i trošak banaka, dakle to su brojke, koje između ostaloga treba uzeti u obzir. S druge strane i prethodna replika je spominjala gubitak suvereniteta, neću parafrazirati riječi guvernera HNB-a prije nekog vremena, ali postavlja se pitanje, kao što je i u samoj replici rečeno, što mi trenutno od tog suvereniteta u smislu imamo, koji je to instrumentarij koji možemo staviti u funkciju monetarne politike, kad smo i ovako i onako duboko integrirani u eurozonske tijekove, poglavito kroz bankarski sustav i naravno, onda gledate i one sve, između ostaloga, pozitivne stvari, a ja bih rekao da za pozitivne stvari, treba između ostaloga pitati i poslovnu zajednicu. Poštovani ministre, kada ste potpisali promemoriju zajedno sa guvernerom Vujčićem u procesu pristupanja Eurozoni, rekli ste, prodat ćete udjele u trgovačkim društvima koje država ima, nije napravljeno ništa. Rekli ste smanjit ćete parafiskalne, obvezali ste se, smanjit ćete parafiskalne namete, simbolika. Sada kažete da ćete zaštititi potrošače, a ako ćete ih štititi kao do sada, onda će to opet biti bolje da ih ne štitite. Danas je u Mađarskoj litra benzina 9,17 kuna, a u Hrvatskoj 12 kuna i 19 lipa, a 33% više. Od tih 12 kuna i 19 lipa, 60% ide državi. Eto kako vi štitite potrošače, a sada mi odgovorite, ako možete, naravno, koliko će koštati uvođenje eura, ukupno, znači i tiskanje kovanica i sve ove prilagodbe koje moraju banke napraviti [[Upadica: Hvala vam.]] trgovačka društva, itd. Hvala lijepo. Pa što se tiče cijena pogonskog goriva, mislim da smo govorili jasno ovih proteklih dana. Ne poznam dovoljno dobro situaciju u Mađarskoj da bih mogao govoriti kolika je tamo bazna cijena nafte ili same prerađene nafte, ali što se tiče Hrvatske, vi ste vidjeli da je Vlada na sjednici u ponedjeljak, ušla između ostaloga i u segment koji do sada smo smatrali da još nije trenutak, sada je došao trenutak da smanjimo, između ostaloga i trošarine i da koliko-toliko ograničimo rast cijena koji je neminovan, noćas i sinoć odnosno jučer, su cijene nafte se približile povijesnim maksimumima, ali u isto vrijeme, ali u isto vrijeme jako važna stvar, da osiguramo sigurnu opskrbu naših benzinskih pumpi odnosno poslovnog sektora gospodarstva i građana kao takvih. Što se tiče ovih troškova vezani su za maloprije repliku uvaženog zastupnika Lalovca, dakle ne govorimo samo o HNB-u i prijenosu pričuve, nego govorimo o trošku prilagodbe ukupnog sustava i države i financijskih institucija, trenutna procjena je negdje oko 2 milijarde kuna. Jedan od strateških ciljeva RH je, naravno, uvođenje eura. Tome je prethodilo niz kriterija koje je trebalo ispuniti, hvala Bogu ispunili smo ih. '21. i '22. g. su godina u kojoj intenzivno traju završne pripreme. Uvođenjem eura sigurno će neki htjeti iskoristiti i za povećanje cijene, ali mogli smo vidjeti u ovom zakonskom prijedlogu i u vašem izvješću niz mehanizama za zaštitu potrošača, što naravno, pozdravljam. Ali ono što me zanima je u pravilima za preračunavanje novčanih sredstava. Na koji konkretan način će se štititi potrošače da ne dođu u nepovoljniji položaj? Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa to dvojno iskazivanje cijena je jedan od mehanizama. Jedan od drugih mehanizama koji je bio u rezervi, koji je bio u rezervi, ali smo ga morali aktivirati ranije je nešto što ćemo raspravljati sljedeći tjedan sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Obzirom na ova inflatorna kretanja mi smo aktualizirali i aktivirali taj prijedlog zakona malo prije nego što smo mislili. S treće strane to su naravno i cijeli ovaj način i nadzora provedbe ovih mjera. Dakle, što se tiče nadzornih aktivnosti preračunavanje cijena to je vrlo jasno i nedvosmisleno. Tko se tu ogriješi postaje vrlo jasne prekršajne odredbe. Ovaj dio neopravdanog povećanja cijena to je ono što svi skupa trebamo doprinijeti da ne dolazi do njega. Dakle, i državne institucije i civilno društvo i svi mi skupa. Što se tiče maloprodaje hrane koja vas možda zanima tu je situacija koliko toliko što se tiče Hrvatske dobra jer imamo jednu od najkonkurentnijih tržišta maloprodaje hrane i to je jedan od recimo zaloga da ipak [[Upadica: Hvala vam.]] smanjimo i spriječimo to neopravdano povećanje.

Naime, ulaziti u Eurozonu u doba najveće gospodarske krize otkako je EU uistinu nije mudro. Cijene energenata rastu na dnevnoj razini, cijene hrane i usluga rastu na tjednoj razini i to će ulazak u Eurozonu naprosto još samo ubrzati. Imat ćete prosječnu mirovinu od 300 EUR-a, a vekna kruha će vam koštati euro i pol. Znači da će jedan umirovljenik 10% svoje mirovine izdvojiti samo za kruh. Unatoč ovim vašim mehanizmima zaštite neopravdanog rasta cijene kao što je u Članku 43. što se tiče razdoblja dvojnog iskazivanja znate što vam se sada događa, već sada ugostitelji govore da će već sada povećati cijene svojih usluga prije samog dvojnog iskazivanja cijena i vi ne možete [[Upadica: Hvala vam.]] to spriječiti. između ostaloga najava o značajnijem povećanju mislim da se je na neki način jednostavno povukla i nestala iz medijskog prostora čim je bila objavljena kao takva jer su se vidjela reakcija samih građana između ostaloga na tako nešto. Građani naši su jako pametni i oni će najbolje znati i procijeniti. Na nama je naravno da stvorimo uvjete i da ih zaštitimo koliko je moguće više u tim okolnostima. Što se tiče samog tajminga i mogu se složiti naravno u onom dijelu vašem kada kažete da smo ponovo u jednoj zaista značajnoj krizi i krizi pogotovo u tome što ne znamo u ovom trenutku kako će se stvari razvijati dalje. Reperkusije se već vide i trenutno, ali mislim da između ostaloga biti dio Eurozone se pokazalo kod drugih zemalja, a pokazuje već i na primjeru Hrvatske da je zapravo između ostalog da vas i bolje štiti kada neka kriza dođe odnosno tijekom same krize imate jači [[Upadica: Hvala vam.]] instrumentarij reagiranja.

Uvođenje EUR-a, ulazak u Eurozonu generira strah kod potrošača od nepravednog podizanja cijena. Tu se spominje etički kodeks. Strah je opravdan. Poznata nam je želja za takvim pokušajima manipulacije dakle, dizanja cijena. Molim vas da li bi bilo dobro odrediti vrijeme u kome se ne bi trebalo podizati cijene prije konverzije, a za one koji bi prekršili takvu preporuku uvesti nekakve sankcije? Hvala lijepo uvaženi zastupniče na komentaru i replici, evo kao što sam i u uvodnom dijelu rekao svjedoci smo, nažalost svjedoci i živući svjedoci činjenice da upravo ta bojazan građana, opravdana bojazan građana o zaokruživanju cijena i efekta na inflaciju koja je usput budi rečeno u ovih 7 zemalja članica, oni su ulazili u malo drugačijim okolnostima bila u prosjeku 0,2 do 0,4 postotna boda. Mi smo trenutno proteklih mjeseci i danas i u mjesecima koji slijede izloženi inflatornim pritiscima koji nemaju veze sa uvođenjem EUR-a puno, puno značajnijim. I u današnje vrijeme između ostalog jedan od ključnih izazova s kojima se mi kao vlada suočavamo, a vidite i prema mjerama i odlukama koje donosimo sve su manje-više usmjerene na ublažavanje ovih porasta cijena koje se događaju cijelom spektru našeg gospodarstva što izravnog povećanja kada recimo govorimo o cijenama plina, struje, pogonskih goriva što neizravnim [[Upadica: Hvala vam.]] tako da u ovom trenutku dovoditi nekakvu takvu mjeru ne bi bilo čak ni moguće ja bih rekao. Poštovani ministre evo baš ću se nadovezati s pitanjem na ovaj vaš odgovor. Da li postoji mogućnost vezano na ratni inflatorni udar uz postojeću Covid inflaciju koju već imamo da se ugrozi ulazak Hrvatske u Eurozonu obzirom da je jedan od kriterija, od ključnih kriterija visina inflacije koju moramo ispoštovati? E hvala vam lijepo, to je ovoga očekivao sam da ne kažem i repliku tu ranije, ali evo dajte da probamo pojasniti. Dakle, od tih Mastriških kriterija konkretno na inflaciju Hrvatska je prošlu godinu završila sa harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena od 5,5% To je točno na razini prosjeka EU. Dakle, mi ne odskačemo od prosjeka EU. Imate zemalja poput Baltičkih zemalja koje imaju stopu inflacije i preko 12 poput recimo Litve ili Estonije od 11% Međutim, međutim, kriterij se tehnički testira u odnosu na 3 najbolje zemlje odnosno zemlje sa najnižim stopama inflacije. Prošle godine, ovih zadnjih 12 mjeseci to su Grčka, Portugal i Malta. Gledano cijeli taj grafikon ili tablicu ili grafički, statistički prikaz svih podataka zapravo jasno pokazuju da oni dosta odskaču da ne kažem uz dužno poštovanje prema njima i njihovim građanima statistički su ono odstupanja oni tzv. outlieri. Dakle, hoću reći da uzevši u obzir sve te elemente i predviđena kretanja inflacije Hrvatska će i taj kriterij ispuniti. Ministre, bio sam dio tog saziva sabora kada smo na današnji dan prije točno 10 godina ratificirali pristupni ugovor sa EU i tada smo donijeli političku odluku da ćemo ući u Eurozonu i mislim da nismo pogriješili. Sve što se kasnije dogodilo, pa i sadašnje političko previranje kao što ste vi spomenuli zapravo nije razlog da se odustane ili da kažemo evo sad ćemo malo pričekati da vidimo što će se dogoditi nego dodatni razlog da mi prihvatimo i ovaj Zakon o euru. Naime, to je politička odluka koja ima svoju ekonomsku logiku koju ste vi spomenuli, ali plastično rečeno mi smo ulaskom u EU, pa ako hoćete i u NATO ušli i postali dio zapada, izašli smo iz onog trusnog područja Balkana u geopolitičkom smislu. Ulaskom u euro, pa i ulaskom u šengen mi se pomičemo sa periferije prema europskoj jezgri i to nam daje dodatnu sigurnost. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, zaista se ne mogu više složiti s vama od ovoga što ste rekli i dijelim ovoga upravo ovaj argument dakle tajming i sve te predradnje ja bih povezivao i s aktualnim momentom, al bi isto tako i povezivao sa procesom ulaska u EU. Naš je proces bio jako dugotrajan i nadamo se da ovaj proces ulaska u euro neće biti, dapače prema svemu sudeći će biti jedan od kraćih poput Slovenije i ostalih zemalja, međutim i tada je vrijedilo ono što ću sada reći, dakle što smo bolje pripremljeni, a sve ovo vrijeme upravo radimo na tome da se što je moguće bolje pripremimo kako bismo materijalizirali koristi u većem obujmu, a neutralizirali i umanjili štete i nedostatke ovoga što je moguće više. I opet ću ponovit što sam puno puta rekao, da ova vlada nije krenula prvo i osnovno s konsolidacijom javnih financija naš dijalog sa europskim institucijama ne bi ni započeo, dakle mogli bi mi kucat na vrata, al niko ne bi otvorio ili odgovorio s one druge strane vrata. Što će se dogoditi sa novčanicama hrvatske kune nakon što ih zamijenimo u euro?

To je jedna od stvari koja je u ovome razdoblju koje je ispred nas spada u sferu tehničko operativnih zadaća izuzetno važno, tehničko operativno izuzetno zahtjevan ovoga proces, HNB je izašla s podatkom milijardu i 100 milijuna komada kovanica recimo koje treba povuć iz opticaja, pa su dali slikovito da je to jedan recimo maksimirski ili poljudski travnjak koji kada stavite jednu do druge kovanice ide na visinu od 60 do 70 cm. Slična je tema isto i sa novčanicama, dakle povlačenje će biti jako ovoga zahtjevan posao, mi ćemo svi biti najviše fokusirani na ovaj proces predopskrbe i zamjene. Naravno da će tu sva tijela države između ostaloga naravno surađivati i da se to sve napravi sukladno pravilima da ne kažem samo struke i prije svega ovo što ste aludirali u drugom dijelu sukladno nacionalnim interesima, dakle da se sve zaštiti onako kako treba i da ne daj Bože ne dođe do nikakvih proboja. Prateći krizu na istoku Europe i negativne posljedice koja ona nosi primjetan je utjecaj ove krize i na nestabilno okruženje na valutu zemalja koje nisu ušle u eurozonu, a graniče sa ovim kriznim žarištem, dok kod onih koji su u eurozoni taj utjecaj je ipak djelomično kompenziran kao što ste i … [[Govornik se ne razumije]] napomenuli baltičke zemlje. Kako mi još nismo dio eurozone interesira me koje ste mehanizme predvidjeli u slučaju ugroze stabilnosti naše valute dok ne uđemo u eurozonu u ovom slijedećem razdoblju? Hvala lijepo, evo iako nije to, uvaženi zastupniče iako to nije u ingerenciji vlade nego nezavisne monetarne vlasti koja je odgovorna HS evo dat ću si za pravo pokušati protumačiti ono što bi vam guverner odgovorio, a to je da jedna od osnovnih zadaća i glavni cilj HNB-a je održavanje stabilnosti cijena. To je u zakonu koji je HS izglasao, a način kako to čine ili pokušavaju činiti sve ovo vrijeme je korištenjem nominalne, dakle praktički stabilnosti nominalnog tečaja kao sidra i uporišta za ovo o čemu govorimo. I kada pogledamo otkad je kuna uvedena 30-tak godina gotovo dakle njenog opticaja u RH možemo reći da je tečaj bio jako blizak odnosno jako je malo bilo fluktuacija gore ili dolje, u pravilu smo imali unutar godine u nekim normalnim okolnostima aprecijacijske pritiske zbog priljeva deviza od turista i od stranog kapitala itd.

Dakle, HNB-u će ostati na upravljanju dio tzv. ne monetarne reći ću aktive, dakle koja će ostati kad se odbije depoziti banaka javnih poduzeća itd. i to govorimo možda o nekakvih 6-6,5 milijardi eura, to je tzv. kovčežić sa blagom, hrvatski kovčežić sa blagom, nazovimo ga tako. Znači različiti, bit će različitih morskih ideja o tome kako upravljat, a moje pitanje da li ste vi spremni u saboru predložiti Zakon o fiskalnom fondu znači gdje bi zapravo novac od emisijske dobiti ulazio u taj fond i služio dakle Hrvatskoj u nemirnim vremenima umjesto recimo povećavanja poreza, anticiklički da djeluje kao anticiklički instrument, da li ste vi spremni da sada donesete odluku kao mudra država i da stvorimo takav fond iz emisijske dobiti banaka koje će ostati, HNB-a govorim. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, kao i kod prethodne replike od uvaženog zastupnika Lalovca i oko tih podataka, točne podatke će naravno o tome koliko će se uplaćivati dati HNB da ne bi bilo nekih nesporazuma, ali ja sam već u odgovoru već apostrofirao da na toj temi radimo i promišljamo. U ovom trenutku ne bih ulazio u same specifične i konkretne ja bih rekao korake jer s jedne strane naravno postoji i zakonodavstvo i odredbe europskog, eurozone, Europske središnje banke, ali isto tako i postoji određeni manevarski prostor koji treba uzeti u obzir i na neki način napraviti ja bih rekao balans između onoga što treba ispuniti sukladno aktima, s druge strane nešto što je potrebno da bi se osigurala daljnja makro financijska stabilnost RH, ali isto tako na koji način i najefikasnije utilizirati sva ta sredstva o kojima govorite i vi Poštovani gospodine ministre, dražesno je i simpatično slušati kad govorite da Hrvatska nije koristila monetarne alate da zaštiti kunu. To je zbog toga što netko nije bio sposoban da to radi i to moramo reći ljudima. Simpatično je isto tako kad se govori da ćemo mi pokriti novci hrvatskih građana nisu ni vaši, ni moji, niti su HDZ-ovi iako to tako misli tamo. Znači ono što je bitno naglasiti je da mi živimo u zemlji u kojoj ljudi žive u kontejnerima. Mi živimo u zemlji koja je bila pogođena sa dva potresa, dužni smo i bogu i vragu. Kao netko nama daje novce jer smo mi jako dobri i talentirani. Daju nam zbog toga što imaju interes i mi te novce moramo vratiti. Banke kažu tako će potrošiti na ovu konverziju 2,2 milijarde kuna.

Ovaj zadnji dio odmah ću krenuti na njega, to je građanima najvažnije. I sami smo bili svjedoci uvijek i okolnosti i banke i poslovni sektor i slično kada dolazi do određenog povećanja troškova. Aj se trošak uvijek na neki način prelijeva na sljedeću kariku i na kraju to u pravilu završava i kod potrošača. A upravo u tome i je cijela naša poanta i cijeli proces uvođenja eura i sve okolnosti koje smo doveli. Dakle, onog časa kada smo krenuli sa stabilizacijom javnih financija otvorili razgovore i pregovore citirat ću jasno ili parafrazirati jedno od zadnjih izvješća rejting agencija sam proces uvođenja eura su dvije stepenice viši kreditni rejting. To znači nižu kamatu koja se događa sve ovo vrijeme. Naravno kada izdvajamo jedan segment i gledamo ga nazovimo tako specifično možemo donijeti zaključak ili netko može zaključiti da će se to reflektirati negativno na potrošače. Ali čitav niz je tih silnica, odnosno elemenata u tom ukupnom izračunu [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] gdje bi potrošači trebali biti zaštićeni.

Jedino što smo radili grčevito čuvali tečaj kune.

Vidimo da i vrijednost eura pada. Posredno se bojim da bi ovo moglo zapravo pospješiti poskupljenja koja i inače možemo očekivati prilikom uvođenja eura. Dakle, ne moramo gledati daleko primjere zemalja koje su i relativno nedavno uvele euro. I još jedno za kraj pitanje koje je nedirektno vezano za ovo, ali nadam se da nam barem vi možete dati odgovor. Pitao sam premijera nije mi dao odgovor. Ali ako nešto ne stignem, čujemo se i poslije. Dakle, bankama će se između ostaloga i oslobađati devizne rezerve koje su danas njihova obveza, a u isto vrijeme i trošak. Dakle, jedan dio tog troška će biti neutraliziran, pa ja bih rekao čak i u većem dijelu. Dakle, neće imati opravdanja povisivati i povećavati određene nekakve cijene svojih usluga i slično. Što se tiče timinga, evo možda jedan krajnje ovako u ovom kratkom vremenu odgovora na repliku pojednostavljen prikaz. Jedna od stvari koja mene danas trenutno još uvijek ovako da tako kažem drži budnim po noći kako se to na engleskom voli reći je naše izdanje obveznice koja nam dospijeva sada u petom mjesecu. Tržišta su na žalost u ne baš najboljem stanju zbog globalne pandemije, krize da smo mi u euro zoni. Ja bih bio skroz bezbrižan zato što Europska središnja banka otkupljuje obveznice, može ući u taj prostor bez imalo problema. Evo to je samo između ostalog jedna paralela kada govorimo o tome kada je kriza zapravo se to članstvo [[Upadica predsjednik: Hvala lijepa.]] ili dio euro zone još i više pokazuje kao dobar. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora čitate mi misli. Dakle, zajednički nazivnik je ovdje 238. povreda Poslovnika. Dakle, zajednički nazivnik je u stvari i pitanje monetarnih poluga, monetarne politike. Pustimo sad, banke su fusnota, ali definitivno znači to i vi i ja znamo i lakonski prelazimo preko toga. E nismo to koristili. Zašto to nismo koristili? Kolega Daus, izvolite. Hvala lijepa. Uostalom Istra je u skupštini europskih regija još od 1994. pa mi je logičan slijed nakon ulaska u EU i euro. Nadam se sutra Schengen, a iskreno se nadam i micanje žilet žice na granici sa Slovenijom ako smo svi jedna velika obitelj. No, da se vratim na temu. Ono što me brine je spremnost hrvatskog gospodarstva, odnosno njegova nespremnost, nedovoljna vlastita proizvodnja zapravo i stvaranje dodatne vrijednosti u vlastitom dvorištu. To je tema, a drugi problem je što Hrvatska svakako nije energetski neovisna zemlja.

Dakle, što spremamo i kakav je naš dijalog sa poslovnom zajednicom ja mislim više nego jasan. Sve ove mjere koje obzirom na krizne okolnosti su takve da morate posegnuti za puno jačim državnim intervencionizmom nego o možda nekim normalnijim, mirnodobnijim okolnostima u pravom smislu riječi ovaj puta moram reći. S druge pak strane sve ovo skupa što smo radili je i usmjereno upravo tome, da se životni standard građana diže podsjetit ću od poreznih izmjena i smanjivanja poreza do nekih drugih podizanja minimalnih plaća itd. itd. Međutim, ono što je najvažnije zapravo da budemo koliko je moguće naravno jasni da krizne okolnosti od nas svih skupa zapravo zahtijevaju promptne reakcije, promišljene ali promptne reakcije dakle brzo, ali ne brzopleto. Tako isto i po pitanju samog procesa uvođenja eura i Schengena koji ste spomenuli, ali i svega onoga što je također usko vezano uz te procese. Poštovani ministre. Najveći strah naših građana je o neopravdanom podizanju cijena. Naime, treba tu istaknuti da upravo temeljno načelo uvođenja eura je načelo zaštite potrošača i zabrane neopravdanog povećanja cijena do te mjere da je rečeno da je potrošač i fizička osoba i nadalje toliko detaljno razrađeno čak i kada se odnosi na zaokruživanje što će biti kada je zadnja znamenka pet ili više od pet i slično. Međutim, ono što bi ja htjela istaknuti za one pravne osobe koje bi možda pribjegle tako nečemu da postoje i kaznene odredbe koje kažu ako poslovni subjekt nije istakao fiksni tečaj konverzije, a time ni koristio ili cijenu usluge nije istakao jasno i čitljivo ima kaznu od 2.650 do 13.270 eura plus odgovorna osoba od 660 do 1.990 eura.

Zakon je tu zapravo vrlo jasno i predvidio te prekršajne odredbe da tu maksimalno ako ne može definirat u potpunosti što znači neopravdano povećanje cijena, dakle nepravilno preračunavanje više nego jasno. A evo iskoristit ću kratko priliku i na prethodnu repliku nadodati, upravo i ta poslovna zajednica i pravni subjekti o kojima govorite uvaženi zastupnik Daus, malo kasnije ću i vama odgovorit još jedanput, morate pričekat, šalim se. Poslovni sektor po mnogim anketama, neću nikome stavljati nikakve riječi u usta, ali zapravo znate i sami da je vrlo afirmativan i govori u priliku poruke koje daju udruženja bilo HUP-a, HGK i sličnih je što prije treba ući u euro. Naravno, poslovni subjekti koji su zdravi, restrukturirani, adekvatno postavljeni oni će od toga samo imati korist [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] međutim znamo i sami da ima Uvaženi ministre. Kako se datum uvođenja nove valute bliži vidimo i ovdje i takva mogućnost zaokuplja sve veću pažnju javnosti, pa i nas ovdje saborskih zastupnika koje kao i kod drugih sličnih stvari podijeljena. Jedni smo za uvođenje eura jer smatramo kako će to stabilizirati Hrvatsku i pomoći njezin daljnji razvoj. U isto vrijeme drugi se toj najavi snažno protive jer strahuju od povećanja cijena svakodnevnih potrepština i dodatnog pada standarda građana. Ima li razloga za strah obzirom da su brojne cijene u Hrvatskoj već sada skuplje nego u državama EU gdje je euro već službena valuta plaćanja i možemo li očekivati kako će s uvođenjem eura neke cijene u Hrvatskoj i pasti jer će se poravnati s cijenama na europskom tržištu? Pa ja bih rekao krenut ću naravno od sebe odnosno od Vlade nas naša je obveza i zadaća slušati građane i sve ono što oni kažu između ostalog uzeti u obzir, pa kakvegod termine koristili bojazni, strahovi i sl. to je sigurno nešto što u najamnu ruku treba uzeti za ozbiljno i to se i pokazalo. I u brojnim zemljama drugima tako i u Hrvatskoj taj segment zaokruživanja cijena i efekta na inflaciju je nešto što građani napominju kao jedan od ključnih nedostataka, zato i cijeli ovaj instrumentarij je između ostalog u ovom zakonu predviđen. Drugi je vezano za ove replike koje su se odnosile na gubitak te monetarne suverenosti odnosno suvereniteta to je ono što sam također rekao da je pitanje da li ga mi u ovom trenutku kao takvog imamo, koji je instrumentarij HNB-a odnosno monetarne vlasti, a i usko vezano uz to i moj odgovor na prethodne replike HNB odgovorna je HS-u i taj dio zapravo oni najbolje mogu pojasniti [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] što mogu ili ne mogu napraviti. Iduće godine kada će plaće bit ljudima 600 eura, a tank benzina 100 eura mislim da će biti ljudima svejedno da li se dualno ili dvojno prikazuju cijene, ali neću čak ić u tu teoriju dakle boljku eura za hrvatsku ekonomiju. Moram reći da je malo cinično kada govorite o tome da smo mi već izgubili suverenost monetarnu i da uopće ne možemo upotrebljavati te afirmativne politike deprecijacije tečaja kako bismo vodili afirmativne politike izvoza i zapošljavanja, ali čak iz ove vaše mainstream liberalnog pogleda je nevjerojatno da odgovarate da smo mi već ispunili te kriterije. Pa nema veze što mi sad ulazimo u Eurozonu u trenutku velikog rata i velike inflacije jer iz vaše perspektive bi trebalo postaviti pitanje ne bi li bilo bolje kao Danska odgoditi ulazak u Eurozonu s obzirom da je nama inflacija kudikamo [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] niža nego nekim drugim zemljama i mogli bismo [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] stvarno voditi neku afirmativnu monetarnu politiku. Zaista je ovo teško u 60 sekundi odgovoriti i prokomentirati, ali sve skupa uzevši u obzir dakle moram samo kratko reći dakle što se tiče monetarnog suvereniteta dakle ja tumačim i znate i sami da zapravo niti smijem u konačnici komentirati monetarnu politiku kao našu nezavisnu dakle hoću reći dakle imate uvijek prilike dva puta godišnje vidjeti guvernera i njegov tim ovdje i postaviti sva ta pitanja odnosno tražiti određena obrazloženja. Tako da i ta rečenica koju sam izrekao nije nešto što nije originalno došlo iz HNB-a. Dakle, govorimo o situaciji i o činjenici da smo kao društvo i gospodarstvo duboko euroizirani i duboko već sada integrirani u monetarne tijekove europskog sustava središnjih banaka, što je u konačnici možda najeklatantniji primjer kada pogledate vlasničku strukturu hrvatskih banaka koje mahom praktički iz Eurozone. Kada nabrajamo i nabrajali ste prednosti uvođenja eura onda je to otklanjanje i valutne klauzule koja je jako značajna s obzirom na to da je naša HNB u ovih dosta perioda zapravo čuvala taj tečaj hrvatske kune prema euru i to je ono što je doprinosilo stabilnosti upravo obveza bilo pravno, bilo građana, bilo ovaj pravnih osoba prema bankama kada znamo da je preko 522 milijarde kuna odnosno preko 140,6% BDP-a zapravo sada dug inače prema bankama što države, što ostalih sektora, a da je od toga preko 90% zapravo u deviznim [[Upadica: Hvala vam.]] u deviznoj obvezi odnosno u EUR-u. Hvala lijepa uvažena zastupnice i predsjednice našeg matičnog odbora, skroz se mogu naravno složiti s vama i ta tema koja je ja bih rekao aktualna u Hrvatskoj dulji niz godina pa i desetljeća i ona je mogu osobno svoje mišljenje reći dakle kada je bila aktualna '90.-ih godina tada bi još praktički i mogla imati nekakvu svoju ozbiljniju ovoga, ozbiljnije rješenje ako bi se odlučilo na nekakvu značajniju korekciju tečaja. Međutim u međuvremenu upravo ovo što govorite upravni dug cijelog našeg sustava i države i poduzeća i građana koji je mahom ili izravno ili neizravno dakle indeksiran u EUR-o i onda se tu, matematika nažalost je vrlo jednostavna i onda možemo si uzimati neke postotke što bi značila eventualna deprecijacija na razinu javnog duga, duga od korporacija odnosno duga svakog ponaosob od nas koji imamo kredite recimo u EUR-ima.

Poštovani ministre eto ja ću iskoristiti priliku pa ću vas podsjetiti na pitanje kolege Hajdukovića.

Što se tiče ovoga, hvala lijepo uvaženi zastupniče, dakle Sberbanka cijeli taj proces i dijalog naš je bio isključivo prema Europskom sanacijskom mehanizmu odnosno odboru i ta relacija koja se vodi na razini HNB vlada odnosno u nekom trenutku kada se pojavio kupac kao takav. Tih 71 milion kuna je isplaćen prema HNB-u i sredstva idu odnosno usmjeravaju se prema Jedinstvenom sanacijskom odboru koji ta sredstva naravno uplaćuje vlasniku bivšem odnosno sada onome koji više to kao takav nije.

Poštovani ministre pa evo čuli smo i vidimo da je većina zastupnika, jednako tako i građana onaj dio koji su za uvođenje EUR-a doista su zabrinuti tajmingom koji je u ovom trenutku doista ključan. Neminovno je da zapravo uvođenje EUR-a donosi i otvara mogućnosti još većeg i poskupljenja i inflacije i moguć negativni trend u potrošnji, u gospodarstvu, a znamo da je gospodarstvo dodatno ajmo reći oštećeno i prethodnim i trenutnim procesima dakle Covid, rat i doista ovo su situacije u kojima je jedan objektivni pristup jako važan. Ja vas pitam jeste li vi spremni objektivno pogledati na vrijeme i na tajming uvođenja EUR-a ili se evo doista držite onog što ste si zadali i ne razmišljate o odgodi ili ste evo danas ovdje samo da bi se zadovoljila forma jer svaki znači najmanji krivi korak može imati velike negativne učinke. Hvala lijepo uvažena zastupnice, ja volim dolaziti u Hrvatski sabor tako da nisam samo pro forme danas došao, moram se malo i našaliti. Držimo se našeg vremenskog okvira, ali uzimamo u obzir naravno i sve okolnosti i pomno promišljamo sve te izazove i sve te rizike s kojima se suočavamo i dalje stojimo iza ovoga našega smjera i odluke terminske. Povezat ću prethodnu repliku vas i mene obzirom da dolazimo iz istoga grada, dakle kada opet govorimo o koristima i nedostacima imali smo situaciju Sberbanke, dakle ova uplata prema vlasniku kad se steknu uvjeti. Naša komunikacija sa Jedinstvenim sanacijskim mehanizmom, kamo sreće, kamo sreće da takav jedan sustav postoji recimo za poduzeća onda ovo što radimo u proteklih nekoliko dana i na vezi smo cijelo vrijeme s jednom jako zdravom i dobrom kompanijom, sami dobro znamo što u Slavonskom Brodu znači 872 radna mjesta, plus 150 itd. dobavljača bi riješili isto kao što smo riješili Sberbanku. Trebat će nam malo više vremena odnosno treba nam malo više vremena, ali ja sam 100% siguran da ćemo naći neko rješenje. Poštovani ministre podržavam naravno uvođenje EUR-a kao službene valute i u tom kontekstu i današnji ovaj nacrt odnosno prijedlog zakona, ali bi vas molio da još jednom za naše građane pojasnite nam koliko će i da li će uopće uvođenje EUR-a doprinijeti povećanju inflatornih kretanja i ako hoće kakve su procjene u tom smislu. Hvala lijepa uvaženi zastupniče dakle govorit ću opet o podacima koji su rađeni temeljem analize 7 zemalja koje ulaze u Eurozonu, okolnosti nije bile ovih koje smo trenutno Covida, geopolitike i slično, ali 0,2 do 0,4 postotna boda u prvoj godini i jedino jer taj trošak zaokruživanja odnosno negativna strana zaokruživanja je jednokratna u jednoj godini u pravilu praktički u prvoj. Međutim, opet ponavljam trenutno smo suočeni sa kud i kamo višim inflatornim pritiscima i danas je zaista teško općenito svi ovi naši napori na obuzdavanju inflacije jer više ovdje u dobrom dijelu, dobrom dijelu poglavito energenata, ne govorimo samo o postotnim promjenama, ne govorimo čak koliko puta je nešto poraslo, dakle značajan udar gdje mi koristimo kompletni instrumentarij kao što vidite maloprije sam spominjao i kad sam komentirao HNB upravo i ta monetarna politika kojoj je glavni cilj održavanje stabilnosti cijena danas od naših odgovora praktički svi su u sferi [[Upadica: Hvala vam.]] fiskalne politike. Poštovani ministre, dakle poznato je da stabilne i otporne države mnogo bolje funkcioniraju i uspješnije u uvjetima zajedničke valute dok države koje su opterećene vlastitim gospodarskim problemima tu imaju problema. Tako da dosta je jasno da nismo baš zadovoljili sve te kriterije da, da nam je ovaj opći dug države nije ispod 60% i ta inflacija o kojoj se sada već jako puno govorilo nije 5,03 košto bi trebala bit nego 5,5. No rekli ste da je vaš zadatak slušati građane. Građani doista se boje što će se zapravo dogoditi. Znači ja vas ponovno molim da kažete koje su negativne posljedice uvođenja eura s tako nepovoljnim pokazateljima i naročito s obzirom na ovaj geopolitički moment koji ne znamo kako će završit nažalost. I drugo pitanje, što je sa crnim listama onih koji povećavaju cijene bez tržišne potrebe koje imaju dobar efekt u Sloveniji? Ajmo na ove crne liste, dakle nastup i pristup Ministarstva gospodarstva i održivog razvitka za koji smatram da je izuzetno dobar kroz cijelu komunikaciju koju vode zaista sa jako, jako puno aktera i sudionika jer zapravo kada gledate i taj poslovni sektor, što su i meni maloprodaji lanci nedavno rekli i obećali, naravno nije samo do njih i oni imaju neke svoje dobavljače, al ne žele ni oni reputacijski biti okarakterizirani ti koji su bili ono što volimo reći lovci u mutnom. I vidite i sami mi ćemo slijedeći tjedan raspravljati o snižavanju stope PDV-a na pojedine artikle, neki od njih su već sada krenuli u neke afirmativne marketinške i prodajne kampanje da već sada snižavaju cijene i prije samog formalnog. Zato što gledamo naravno i trebamo, ako identificiramo naravno neke negativne reperkusije ovoga trebamo to označiti, al trebamo gledati i taj afirmativni pristup. Oni koji ispune sve ovo što se od njih očekuje na pravi način i njih treba između ostaloga prozvati u javnosti, prozvati u pozitivnom smislu, eto. Sada ću samo prije nego što pređemo dalje na raspravu, informacija, na ekranu vidim da još uvijek traje Odbor za graditeljstvo i prostorno uređenje i Odbor za gospodarstvo, dakle još se vodi rasprava oko novog ministra, tako da nisam siguran da ćemo uspjeti u 13 sati glasovati, pa vas molim da pratite ovaj do kada će trajati odbor i glasovat ćemo onda 30 minuta odnosno pola sata nakon što završi sjednica odbora. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Dobro, moguće da će biti u jedan, a možda će biti i malo kasnije, uglavnom molim vas samo to da pratite. Sada nastavljamo dalje sa radom, žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu, prva je na redu poštovana kolegica Martinčević koja će govoriti u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, a nakon nje u ime istog kluba govorit će kolega Klasić.

Prvo i najvažnije što moramo naglasiti u cijeloj ovoj raspravi je da ulazak Hrvatske u eurozonu ne predstavlja čarobni štapić i nije rješenje svih naših problema, pa čak objektivan niti jednog strukturnog. Svi smo svjesni činjenice da primjerice strukturni problemi ne znam zdravstva sasvim sigurno nećemo riješiti prelaskom na euro. Stoga stvarne temelje za naš razvoj možemo tražiti samo u snažnim reformama za koje treba imati hrabrosti i sposobnosti, to sam samo htjela uvodno u ovu raspravu naglasiti. S druge strane nitko ozbiljan, a nakon lako provjerljivih iskustava svih zemalja koje su ulazile u Europsku monetarnu uniju ne može tvrditi da je jednokratni inflatorni udar između 0,2 i 0,3% bilo kakav razlog koji bi nas trebao spriječiti u procesu ulaska. Naime, i covid inflacija kojom svjedočimo i ova ratna inflacija nam jasno govore o upravo grotesknom argumentu od jednokratnog inflatornog udara u odnosu na inflatorne opasnosti kojima kao što sam rekla upravo sada svjedočimo. Ponovit ću nekoliko opće poznatih činjenica zbog kojih snažno podržavamo odluku o ulasku u eurozonu. Prva je da je valutni rizik kojem smo danas izloženi vezan uz činjenicu da je 140% vrijednosti BDP-a od duga svih sektora države, poduzeća, stanovništva vezan na euro. S jedne strane ulaskom u eurozonu eliminiramo taj rizik, a s druge objektivno ne gubimo ništa jer tu tzv. neovisnu monetarnu politiku o kojoj se često govori kao što znamo nemamo još od 1993.g. i zato ne možemo koristiti tečaj kao instrument. Danas tvrditi da bi bilo bolje da smo tečaj prije 30-tak godina koristili aktivno, da smo za to imali snage i sposobnosti je isto tako moguće kao i tvrditi da je puno pametnija konzervativna politika vezanja tečaja najprije uz njemačku marku, a zatim i uz euro. U svakom slučaju i jedna i druga rasprava te vrste danas je potpuno bespredmetna i u suštini predstavlja čisto politikanstvo. Što se suvereniteta tiče, ulaskom našeg guvernera u Upravno vijeće Europske centralne banke sa aktivnim glasom dobivamo nekoliko puta veću težinu od našeg financijskog udjela i time se naš suverenitet u smislu mogućnosti utjecaja na odluke koje su za nas važne povećava, a ne smanjuje. Koristi kao što su godišnja ušteda na transakcijskim troškovima od milijardu i 200 milijuna kuna nisu najvažnije, ali nisu ni male, kao što je važna i bitno lakša odluka svakog stranog investitora da ulaže u zemlju u kojoj se monetarno osjeća potpuno sigurno i komorno. Još je značajnija korist kroz smanjenje kamatnih stopa i kapacitet za upravljanje u budućim gospodarskim krizama. Mi imamo sasvim konkretno iskustvo covid krize u kojoj nam je od izuzetne pomoći bio presedan pristupa Europskoj centralnoj banci u trenutku rizika i smanjenja deviznih rezervi, a to nam je dozvoljeno samo zato jer smo već bili u visokom stupnju procesa ulaska u eurozonu. Europski mehanizmi stabilnosti trenutačno drži oko 60% ukupnog grčkog duga i nije slučajno da je Grčka baš navodim kao jedan ekstreman primjer učinila sve znalo što se tamo događalo učinila sve da ostane u euro zoni i ne pada joj na pamet da izlazi iz nje jer je svjesna da bi bez europskog mehanizma stabilnosti teško izdržala cijenu duga. Da zaključim. Ulazak u euro je izuzetno dobar instrument koji nam uz sposobnost za reforme može doprinijeti i zdravom i dugoročnom razvoju. Zato svi oni koji u ovom trenutku pod demagoškom maglom zaštite našeg suvereniteta, zaštitom valute u suštini borba za kunu prikrivaju stvarnu želju da ne budemo potpuno integrirana europska država.

Oprostite. Znači drugi dio kluba Reformista i HSLS-a nastavlja gospodin Klasić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Europska unija politički je savez utemeljen na vrijednostima koje uključuju i individualnu slobodu, ljudska prava, demokraciju i vladavinu zakona. Spomenute europske vrijednosti temelj su za kvalitetne europske institucije. Potpisivanjem ugovora o EU preuzela je i obavezu prihvaćanja eura kao svoje valute, odnosno obveza pristupanja euro području. Uvođenje eura u našu zemlju dodatni je korak prema višem stupnju europske integracije i u Hrvatskoj. Prednost odluke za uvođenje eura sada u vrijeme krize u Ukrajini postale su još izraženije, te strateški opravdanije i bitne za stabilnost države. Sada je postalo jasno da na samo pristupanje euro zoni može zaštititi od nestabilnosti kapitalnih tokova i neočekivanih pritisaka na promjene tečaja. Ulazak u euro zonu Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu pružit će ogroman kišobran u geostrateškoj poziciji u ovim turbulentnim i kriznim vremenima. Primjer suprotne političke odluke ne ulaska u euro zonu pojedinih država članica koji graniče sa Ukrajinom vidljive su sada i pokazuju kako se njihovo krizno okruženje odražava na njihovo gospodarsko, političko pitanje što se neposredno odražava i na njihovu nacionalnu valutu. Investitori izbjegavaju potencijalno nestabilne zone i u slučaju krize bježe kao miševi sa Titanika. Primjer takvog pretakanja krize trenutno je vidljiv najviše u Poljskoj čija je Centralna banka prošli tjedan intervenirala dva puta iako to nije ostvarilo željeni rezultat zbog prekogranične krize. Taj udar daleko lakše se kompenzira ako je zemlja u euro zoni, jer stabilizacija krize ravnomjerno se raspoređuje na sve članice Unije, jer većina nije direktno obuhvaćena neposrednom ugrozom. Iz istog geostrateškog razloga sve su baltičke zemlje skoro pa jednoglasno prihvatile ulazak u euro zonu kako bi umanjile mogućnost krize, te postale privlačnije za investicije kao stabilno monetarne zemlje na koje ne utječu neposredno moguća krizna okruženja. Ovo je nesumnjivo bitno i za našu državu jer se i sama Hrvatska nalazi u potencijalno nestabilnom okruženju, a euro nedvojbeno može našu zemlju učiniti privlačnijom stranim ulagačima s obzirom na to da se njima pojednostavljuje pristup našem tržištu. Mogu se raditi kalkulacije u jednoj valuti, a samim time uklanjaju se i tečajne razlike. Euro može biti čimbenik koji odlučuje hoće li poduzeće ili tvrtka osnovati sjedište u našoj državi ili u drugim zemljama koje ne plaćaju u toj valuti. Euro nam tako može dati važnu konkurentnost, prednost unutar ove regije. Uvođenje eura u Hrvatskoj smanjit će se i rizici na financijske i makro ekonomsku stabilnost kao i kamatne stope i transakcijski troškovi osobito za hrvatsko gospodarstvo. U tim okolnostima vrlo teško mogu ostati konkurentni na zahtjevnom globalnom tržištu. Koji su s druge strane nedostaci eura? Jedan od njih svakako je nemogućnost određivanja kamatnih stopa koje će za Hrvatsku određivati Europska središnja banka. Negativni učinak na ekonomski kapital društva imat će i na obračunavanje obaveze jer će one diskontirat se sa nižim kamatnim stopama pa će iskazane obveze biti u konačnici veće. No, vjerojatno je najnegativnija percepcija potreba da se jamči za obaveze i manje discipliniranih zemalja euro zone. To se u potpunosti ostvarilo u slučaju Grčke kada su ostale države htjele ne htjele morale se uključiti u mehanizam spašavanja i financijsku potporu toj zemlji. Međutim, ukupno gledajući pozitivne strane eura za Hrvatsku znatno nadmašuju one moguće negativne što je pokazala i analiza HNB-a s preduvjetom da se cjelokupni posao odradi kvalitetno, detaljno i sa velikom razinom ozbiljnosti i pozornosti. HSLS će zbog tog razloga podržati Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj jer ono se ne svodi isključivo na ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, nego su benefiti koje ćemo ostvariti veći od mogućih negativnih rizika za građane Hrvatske. A u svakom slučaju potaknut će naše poduzetnike i gospodarstvo, te nas još više integrirati na jedinstveno tržište u okviru monetarne unije. Klub zastupnika Hrvatskih suverenista također će dijeliti vrijeme. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici resornog ministarstva. Pretposljednji po BDP-u po glavi stanovnika u EU, pretposljednji po potrošnji osobnoj po glavi stanovnika u EU. Udio javnog duga u BDP na nekih 82,4% trenutno na svega 66% prosječne razvijenosti EU. Godišnja stopa inflacije je krajem 2021. godine 5% Svi su to nažalost ekonomski pokazatelji koji krase lijepu našu. Nažalost, bojim se ono najgore tek dolazi. Naime zbog krize u Ukrajini imamo svakodnevno rast cijena energenata, rast cijena roba i usluga. Ulaskom u Eurozonu ništa, ama baš ništa se neće promijeniti nažalost doći će do još dodatnog pada standarda naših sugrađana. Naime, dokazno je da je u svim zemljama koje su ušle u Eurozonu u prvih nekoliko mjeseci i prvih godinu dvije dana došlo do znatnog rasta cijena roba i usluga, a da plaće i mirovine to u prvom mahu nisu pratile. I Hrvatska tu neće biti izuzetak i nemojmo se zavaravati. Naime, morate imati na umu da će jedna prosječna plaća iznositi tj. mirovina svega 300 EUR-a, a jedna vekna kruha euro i pol. Da će jedan umirovljenik sa 35 godina radnog staža 10% svoje mirovine morati izdvajati za kruh. Dobrodošli u hrvatsku EU u 21. stoljeću. No, guverner Vujčić je prije svega 2 mjeseca dao jednu fascinantnu izjavu. Na pitanje novinara kako će se građani zaštiti od neopravdanog rasta cijena on izjavljuje birajte one koji vam nude niže cijene odnosno kupujte tamo gdje je jeftinije. Od čovjeka koji ima neto plaću gotovo dvostruko veću od ministra Marića 38.000 kuna očekivao bih ipak kvalitetniji odgovor. Isto tako, i ovi kontrolni mehanizmi koji su u ovom zakonu postavljeni kako bi spriječili neopravdan rast cijena nažalost tome neće pripomoći kao što je član 43. i razdoblje dvojnog iskazivanja cijena. Naime, već sada u razgovorima što možete svi provjeriti sa ugostiteljima, sa trgovcima se govori da će doći do rasta cijena prije razdoblja dvojnog prikazivanja cijena kako bi se izbjeglo upravo ovakvi članci i ti kontrolni mehanizmi. Međutim, s druge strane premijer Plenković polovicom rujna izjavljuje da uvođenje EUR-a ima niz benefita, pa tako navodi da će nestati valutni rizik, nestat će mjenjački troškovi, smanjit će se kamatne stope, potaknut će se strana ulaganja, imat ćemo bolji kreditni rejting i imat ćemo vrlo vjerojatno veći priljev turista. Nažalost velik dio ovih argumenata jednostavno ne stoji. Idemo redom. Nestat će valutni rizik, hrvatska kuna je već desetljećima vezana kako uz njemačku marku tako i uz EUR-o i nekog većeg valutnog rizika niti nema. Nestat će mjenjački troškovi, tu je premijer u pravu, ali nestat će i minimalno 2.000 radnih mjesta prvenstveno žena koje su radile u mjenjačnicama i koje će završiti na burzi rada. Smanjit će se kamatne stope, smanjenje kamatnih stopa će ovisiti prvenstveno o financijskoj situaciji i gospodarskoj situaciji u RH, a ne o tome koja je valuta plaćanja. Potaknut će se strana ulaganja, evo vam jedan egzaktan primjer. Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj 2020. godine su iznosile 1,3 milijarde dolara. Izravna strana ulaganja u Republiku Srbiju te iste godine koja nije u EU niti ima EUR-o kao valutu su iznosila 3,4 milijarde američkih dolara, a izravna strana ulaganja u susjednu Mađarsku koja je dio EU, ali nije u Eurozoni iznosi čak 4,1 milijardu dolara. Znači 300% više nego u RH. Razlog ulaganja stranih investitora ne ovisi o valuti koju koriste nego o tome koliko je pozitivna ili negativna gospodarska klima i klima za poduzetnike u određenoj državi. Također, bih istaknuo da bih se složio s premijerom da ćemo jedino imati pozitivan i bolji kreditni rejting, a on samo znači dodatno zaduživanje Hrvatske. Još jedanput napominjem ulaziti u Eurozonu u doba najveće gospodarske krize EU nije mudro, nemojte srljati kao guske u maglu što smo činili i prije u povijesti. Mnogi oni koji će danas podržati ovaj zakon će vrlo brzo plakati za hrvatskom kunom.

Izvolite. Mi smo, mi smo svoje očistili, mi smo svoje unutar kluba očistili hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege u trenutku najveće zabilježene krize ekonomske kao što je rekao kolega Pavliček, neizdržive inflacije uzrokovane histerijom oko Covida, poskupljenja energenata, posljedica potresa na Banovni i na kraju još uvijek nesagledivih posljedica rata u Ukrajini Vlada RH srlja u novu tragediju hrvatskog naroda zvanog Eurozona odnosno EUR-o. Svrha i cilj zajedničke valute u EU bila je ekonomski ujediniti europske narode koji su imali stoljetnu povijest sukoba i ratovanja. No, put u pakao popločen je dobrim namjerama. EU stvorila je još jedan politički mehanizam kojim briselski birokrati oduzimaju dio suvereniteta državama članica. Ekonomski nobelovac Milton Friedman poznat po svom znanstvenom radu o utjecaju novca na ekonomiju je predvidio budućnost EUR-a u članku koji je imao zlosutan naslov EUR-o ekonomija, unija, EUR-o ekonomska unija prema političkom razilaženju. Na kraju se dogodilo upravo to. EUR-o umjesto jedinstva, ekonomskog rasta i stabilnosti pretvorio se u izvor nestabilnosti i slabosti.

Postoji jasan razlog zašto ovako širok spektar ljudi zagovara reforme euro sustava. Euro kao zajednička valuta ne funkcionira. Niti jedan od prije spomenutih osoba nikada se nije protivila kreiranju EU niti je javno nastupila protiv EU, niti želi da euro nestane. Svi podržavaju EU ideju eura samo jasno upozoravaju da je euro u svojoj konstrukciji i trenutnom stanju problem za sve države članice. Euro nije ispunio svoju očekivanu svrhu i sada svi imaju problem. Narod ima slab ekonomski rast, a političari ne žele priznati da su pogriješili. Bez obzira na upozorenja tako širokog spektra ozbiljnih ljudi, Vlada RH se politički, a ne ekonomski odlučila na što brže uvođenje eura u Hrvatsku, bez obzira na moguće ekonomske posljedice, bez ozbiljne ekonomske analize i ono što je najvažnije bez kritičnog promišljanja argumenata znanstvenika koji se primarno bave analizom monetarne politike. Kako bi države mogle pristupiti euru postavljeni su jasni kriteriji ekonomski, ti kriteriji su se nazivali kriteriji konvergencije, inicijalno kriteriji konvergencije su se temeljili na stvarnim jasno definiranim realnim brojkama, danas se temelje na očekivanim budućim brojkama. Osnovne četiri ideje oko koje bi trebale dati ekonomsku stabilnost u zajedničkoj valuti su stabilnost cijena, zdrave javne financije, stabilnost deviznog tečaja i dugoročne kamatne stope. U svojoj teoriji ovi kriteriji su bili savršeni, jasno su definirale monetarne i financijske karakteristike koje su potrebne kako bi se moglo prijeći na zajedničku valutu. Država mora kontrolirati svoje financije i mora imati monetarne karakteristike onih država koje već imaju euro, kao što to Hrvatska nije niti je ikada bila niti će ikada biti. Ovi kriteriji su se mijenjali kroz godine, a jedini razlog zašto je Hrvatska odobrena usvajanje eura su popušteni kriteriji zbog posljedica covida pandemije na gospodarstvo.

Uvođenje eura za njih je birokratska procedura mijenjanja papira.

Idemo sada na jednu obavijest, najprije gospođa Mrak Taritaš i obavijest je sljedeća, budući da su sjednice Odbora za gospodarstvo i Odbora za graditeljstvo završile glasovanje završile svoje glasovanje naše glasovanje će biti kao što je i najavljeno u 13.00 sati. Znači širite vijest. Izvolite.

A sad malo drugačije nego što je prethodni klub imao svoj stav. Dakle, meni je žao što o ovoj važnoj temi koja je važna za našu zemlju i za sve oko nas govorimo u kontekstu kad su svjetla pozornice nažalost vezana uz agresiju na Ukrajinu, a kad gledamo nekakve lokalne situacije onda je vezano uz probleme naših ministara koji ili daju ostavke ili su u zatvoru, da danas je zapravo cijelo prijepodne bio u kontekstu novog ministra koji će po svemu sudeći i nemamo nikakve dvojbe biti danas izglasan u 13.00 sati. Mi smo apsolutno sigurni da je uvođenje eura jedan od onih prijelomnih trenutaka u povijesti jedne države. Na kraju krajeva, kolikogod nam to neobično izgledalo mi i službeno ulazimo u klub onih uspješnih, ne samo u Europi nego i u svijetu, bez obzira koliko nam to neobično gledano u kontekstu zaista onog što svi pratimo vijesti koje se dešava uz Ukrajinu, a vidimo da ono što se kod nas dešava nije baš nešto sjajno. Ali onaj problem kad ulazite u takav jedan klub uspješnih je to da ste u tom klubu najslabiji ili među najslabijima i to je onaj zadatak na kojima još na kojem moramo još puno radit. Ali nema dvojbe barem za nas da je ulazak u eurozonu uspjeh svake zemlje pa tako i Hrvatske. Uvođenje eura preostali je posljednji dio konsenzusa u hrvatskoj politici koji smo uspostavili sad već prije više od 20 godina, a ticalo se naše ambicije da budemo članica EU i podršku koju su sve stranke u saboru dale toj ideji. Nakon gotovo devet godina članstva u Uniji vrijeme po svemu sudeći dosta brzo ide, sad smo ispred vratima eurozone i donosimo Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Hrvatskoj. Posljednjih godina, a i danas je ovdje tako puno se spominju kriteriji iz Maastrichta, a to su stabilnost cijena, održivost javnih financija, stabilnost tečaja i konvergencija dugoročnih kamatnih stopa i pustimo sad na stranu ulazak ili ne ulazak u eurozonu, ali ti kriteriji i činjenica da smo ih zadovoljili ili ćemo ih zadovoljiti nadam se, su dobra stvar. Ako nam nešto u ovoj zemlji treba onda je to stabilnost glavnih dijelova naše države i njihova usklađenost s onima koji su pod bilo kojem kriteriju bolji od nas. U ovom prijedlogu, a pozivajući se na Strategiju uvođenja eura, navodi se da će koristi od uvođenja eura za Hrvatsku znatno premašiti eventualne nedostatke. U ovom trenutku nemam neke posebne razloge u to sumnjati i na, nekako, trudim se vjerovati da je tome tako. Korist od uvođenja eura su otklanjanje valutnog rizika gospodarstvu, smanjenje troškova zaduživanja, smanjenje rizika i izbijanja valutne i bankovne krize, niži troškovi transakcija, poticaj izvozu i stranim ulaganjima, sudjelovanje u raspodjeli monetarnih prihoda eurosustava i pristup mehanizmu financijske pomoći europodručja. I to su sve dobre stvari za Hrvatsku koji nam daju dozu sigurnosti koju do sad nismo imali, a u očima svih sudionika globalne ekonomije, mi postajemo dio elitnog društva u svakom pogledu. Uvođenje eura ima i svoje troškove i opasnosti. Jedna od njih, ona koje se građani najviše boje je i porast cijena. Taj strah je opravdan. Njega treba imati na umu i svim raspoloživim sredstvima pokušati suzbiti rast cijena vezan uz uvođenje eura. To je posebno važno, a i opasno u trenutku u kojem se nalazimo kad zbog ratnog stanja u Ukrajini i sankcija Rusiji prijeti globalna nestabilnost cijena ključnih sirovina i energenata. To je inače vrijeme kad veliki i mali špekulanti pokušavaju ugrabiti dio tog kolača nestabilnosti i sigurna sam da će mnogi to pokušati i pod kišobranom uvođenja eura. Ovaj Zakon, protiv toga se bori odredbama o obvezi dvojnog prikazivanja cijena u vremenu prije i poslije uvođenja eura i oslanjanje na uvid u stanje i zdravi razum svih nas koji ćemo naprosto izbjegavati one usluge, proizvode i njihove ponuđače koji su podigli cijene bez opravdanog razloga, kako to piše. Možda bi se moglo ići i korak dalje pa propisati da cijene koje su rasle u tom razdoblju moraju biti označene drugom bojom, možda čak i s postotkom rasta pa da svima nama bude lakše prepoznati što je poskupjelo i čini nam se to poskupljenje u granicama opravdanih razloga.

Dakle evo, ne trebam još jednom ponavljati da podržavamo europsku orijentaciju Hrvatske, članstvo u svim europsko-atlantskim savezima, pa tako evo i ulazak u Eurozonu, no činjenica jest da je svaka promjena, bilo koja promjena, dakle, pa i ova, teška, zato se treba i planirati pomno i dobiti podršku, je li, svih uključenih strana, svih zainteresiranih strana, pogotovo građana, dakle građani moraju biti sigurni da ova promjena neće utjecati na kvalitetu njihovog života, da neće doći do porasta, drastičnog porasta cijena, da neće doći npr. i do, ne znam, povećanja kamata, njihove kredite, isto tako i s druge strane, poduzetnici moraju biti sigurni da neće doći do nekakvih neopravdanih ili nepotrebnih troškova pri ovoj zamjeni. Moramo priznati da danas živimo zaista u teška vremena, Europa na neki način na pragu recesije, utjecaj rata i sankcija na europsko, a kamoli na naše gospodarstvo, čini se da će biti i teže nego što je u početku se procjenjivalo. Vlada sama je u sred krize, ministri se, evo, mijenjaju kao na traci, što i ne bi trebao biti neki problem, inače, da se evo, ne mijenjaju radi raznih afera u kojima sudjeluju. Dakle imamo Vladu u kojoj, evo, opravdano sumnjamo da može voditi išta, a kamoli jedan ovako kompleksan proces, kao što je zamjena kuna s eurom. Imamo isto tako i državu koja je druga najsiromašnija država u EU, od kada je nastala, evo sve su Vlade do sada, nisu uspjele smanjiti državnu potrošnju, imamo razinu javnog duga koji ne odgovara i stupnju razvoja, imamo gospodarstvo i ekonomiju koje nije robusno na nikakve, a kamoli, evo, šokove koji se danas događaju. Dakle danas na ovaj dan ne možemo zapravo ništa planirati niti sljedeća 3 dana, a kamoli što će se događati do lipnja kada se donosi odluka o tome koji će biti fiksni tečaj, jesmo li ispunili evo, konačno sve uvjete i možemo li se, jesmo li sve ispunili za ulazak u Eurozonu. Danas smo evo, po tim trenutnim pokazateljima spremni, ali kažem, evo, tko zna što će se dogoditi do lipnja, evo, vidjet ćemo. Danas smo na odboru razgovarali, Odboru za financije, razgovarali o nekim konkretnim pitanjima koja ću ja, evo, ovdje ponovo postaviti, čisto da evo i ministar čuje, ali i da ostanu i da se nekako riješe odnosno odgovore do drugog čitanja. Dobili smo nekakve odgovore na odboru, ali kažem, da to uđe i u nekakvo obrazloženje do drugog čitanja.

Je li, ima li nekih sankcija na koji način će se procjenjivati što je opravdani razlog, ako netko nije to poštovao, što će mu se dogoditi? Kažem, evo to je, sve je ovdje HUP dobro sumirao oko tog pitanja. Isto tako, pitanja su stalno oko ovog zaokruživanja, je li, koliko će to, je važno i za informatičare na koji način to zaokruživanje će utjecati na konačnu cijenu. Ono što sam pitala evo i na odboru oni računi koji su izdani u '22. godinu, a za zapravo za obavljene usluge iz '22. godine, a izdani su u '23. godini hoće li biti u EUR-u ili u kuni, dobili smo je li odgovor da će biti u EUR-ima.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovani kolege zastupnici, pa kada sam saznao da ide ovaj zakon na raspravu u stvari znajući da sam u tom odboru, znao sam da ću imati raspravu o ovome, u stvari mislio sam imati jednu vrlo, vrlo kratku raspravu u stvari reći hrvatskim građanima čestitam što smo jedan posao priveli kraju. Doslovce ovo je bila jedna od rijetkih politika ulazak u Eurozonu odnosno postat sastavni dio Europe koja se danas privodi kraju. Ali onda kad dobijete stvarni zakon pred sebe pa pogledate što piše u tom zakonu onda shvatite da ni ono šta je bilo dobro, šta je trebalo biti dobro, a šta je Europa počela graditi još prije 50-ak godina oni koji su za to zaduženi nisu proveli kako treba. Ja sam danas spomenuo jedan primjer, a to je fiksirali smo način pretvorbe kune u EUR-o znajući jednostavno da ljudi koji su uzimali kamate, kredite u kunama jer su željeli biti odgovorni prema samima sebi znajući da zarađuju u ovoj zemlji u kunama su imali nešto više kamate od onih koji su uzimali kredite u EUR-ima. Ja se ispričavam kolega iz HDZ-a možda vas ne zanima što će građani nešto više platiti ali je meni dosta teško govoriti ako vi, hvala. Tako da s ove govornice još jednom pozivam ministra, vladu i jednu instituciju čije smo izvješće imali na odboru nedavno, a to je HNB koja se pohvalila time da je u prošlih pola godine zaradila 60 miliona nečega na kamatnim razlikama je i kamatnim i tečajnim razlikama i da je ustvari dobro poslovala. A onda kad sam ja pitao što je taj isti HNB poduzeo u skladu sa onim zakonskim ovlastima onda su rekli ništa. Danas sam pitao ministra ovdje nije stigao odgovorit koliko monetarne suverenosti je RH u proteklih 30 godina iskoristila. Ja mislim nula odnosno da nije bilo niti jedanputa da smo mi iskoristili svoju monetarnu suverenost ukoliko ne smatramo štampanje novca u to. I sada što dalje? Danas je trenutak koji je ustvari bio vrlo sličan trenutku kada se prvi puta počelo promišljati o EUR-u tamo '70.-ih godina, vrlo slična kriza, vrlo slični problemi i tada su ljudi u Europi želeći izbjeći ratove, želeći izbjeći međusobne probleme ustvari zaključili da bi možda činjenica da imamo isto platežno sredstvo na neki način umanjila razlike. Koliko je to točno ili nije točno neki od kolega su govorili da to baš nije točno, ali možemo se prisjetiti zadnje velike krize 2008. i te 2008. je raspad odnosno nestanak EUR-a se pokretao kao vrlo ozbiljno pitanje. I mnogi od ovih ekonomista su čak i zazivali da EUR-o ne može preživjeti pa se onda su se nalazila rješenja sjevernog i južnog EUR-a itd., ali danas nemamo ni sjeverni ni južni EUR-o, niti je EUR-o se raspao kao valuta, niti se europska zajednica raspala, nego je preživjela. Preživjela je vjerojatno zato odnosno EUR-o je preživio jer je puno jednostavnije putem monetarnih politika štititi jedan prostor nego ako taj prostor ima nekoliko zasebnih monetarnih politika. Šta je monetarna politika jedne zemlje? Dobrobit za tu zemlju ali u pravilu nekakva šteta za onu drugu s kojom posluje. Ako mi dignemo ili spustimo tečaj to utječe na cijenu našeg proizvoda negdje vani i mi praktički mic po mic ulazimo u nekakav čovjek bi rekao rat sa suparnicima. Rat nikada nije dobar to danas vidimo jer se dešava stvari rat koji smo svi u Europi vjerovali da se nikada neće dogoditi. A onda sam nedavno čuo jednu genijalnu izjavu iz HNB-a koja kaže da i nakon što stvorimo EUR-o ćemo imati dovoljno deviznih rezervi za ponovno uvođenje vlastite valute ako će to biti potrebno. Da bi se tako nešto dogodilo, ne znam možda ministar kad bude odgovarao može objasniti što bi se trebalo dogoditi da Hrvatska mora ponovo uvesti vlastitu valutu i koja bi cijena toga bila i koja bi snaga nas kao društva u odnosu na okruženje u tom trenutku bila. A ono što trebamo danas razmišljati je da ovaj prostor na kojem živimo je postao ovim trenutkom sastavni dio europske nekakve države, odnosno ja to često kažem Sjedinjenih Europskih Država a da naša snaga u tom prostoru je definirana ljudima i gospodarstvom koje ti ljudi čine. I to je ono o čemu bi mi danas trebali razmišljati i brinuti. Demografske politike kojih nismo imali de facto će jednog dana reći da nećemo ili ćemo imati puno manje ljudi na ovom prostoru. Ako ćemo imati puno manje ljudi mi ćemo puno manje toga moći proizvesti i mi ćemo biti puno manje utjecajni u odnosu na druge. Naš zadatak bi ovog trenutka trebao biti početi razmišljati kako doprinijeti hrvatskom gospodarstvu i kako doprinijeti hrvatskom mogućem odgovoru unutar EU. Govoriti o nekakvoj suverenosti, da se ta suverenost postiže štampanjem novaca ja mislim da je doslovce suludo u današnjem svijetu, da jedina suverenost koja se može postići je u onom trenutku kada ste gospodarski jaki, kada su vaši građani zadovoljni i kada ti građani svoju budućnost ne vide negdje drugdje. A danas naši građani svoju budućnost vide u ovim zemljama koje su po našim uvjetima nesuverene Irskoj, Njemačkoj, Francuskoj itd. Tako da nas ja sve zajedno pozivam da nakon što smo proveli jednu politiku oko koje je postojalo suglasje u ovoj zemlji donesemo suglasje oko nekih drugih politika, da bi ovaj prostor na kojem živimo bio jači i suvereniji za nas same. Zadnji klub koji će govoriti prije glasovanja je Klub zastupnika MOST-a gospodin Troskot, pa gospodin Petrov. Izvolite gospodine Troskot. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovani narode koji nas pratite putem ekrana. Hrvatsko gospodarstvo nije spremno za ulazak u euro zonu. Nije napravljena niti jedna ozbiljnija strukturna reforma, ne povlačimo pravovremeno sredstva iz EU, ne štitimo naša poljoprivredna zemljišta već godišnje gubimo negdje oko dva i pol pelješka mosta na neiskorištenim poljoprivrednim zemljištima. Nema fleksibilnu ekonomiju što najbolje vidimo u indeksu ekonomskih sloboda gdje se u 2022. godini nalazimo na 45 mjestu rame uz rame s Jamajkom. U zadnjih osam godina poklonili smo cijeli jedan proračun Vlade Republike Hrvatske Njemačkoj, odnosno 170 milijardi kuna jer smo protjerali više naših ljudi u tih osam godina, nego što je u 46 godina potjerala Jugoslavija. A svakom novom recesijom po Mandelovom modelu kad uđemo u euro područje nastavit će se ubrzavat iseljavanje Hrvata u dijasporu. Argument za uvođenje eura kako se najveći dio naše trgovinske razmjene odvija u EU je točan, ali ne i sveobuhvatan jer uvođenjem eura smanjuje se rizik stranim izvoznicima, a ne povećava konkurentnost hrvatskih proizvoda s obzirom da smo uvozno orijentirano gospodarstvo. Samo članstvo u prije navedenim međunarodnim EU integracijama ne osigurava ekonomski razvoj, jer razvoj osiguravaju nacionalne ekonomske politike koje Hrvatska nema. Ulaskom u međunarodne organizacije bez cjelovitih domaćih razvojnih politika Hrvatska postaje lak plijen za globalne špekulante i najbolje je te špekulante opisao nobelovac Josef Stiglic koji je u svojoj knjizi Euro opisao kako su Nizozemci od Grčke tražili da pomaknu rok trajanja svježeg mlijeka sa 4 na 11 dana kako bi onda Nizozemska mogla početi sa izvozom GMO mlijeka u Grčku. Tezu lakog plijena donekle je potvrdio i guverner Središnje banke Slovenije Mitir Gaspariv kada je izjavio Hrvati morate kao novi članovi zapamtiti jednu stvar. Politika Europske centralne banke jedna je monetarna politika bez obzira kakva su gospodarska kretanja u pojedinim državama i ta politika uvijek ili gotovo u cijelosti odgovara u Njemačkoj, a bitno manje odgovara pojedinim manjim članicama euro zone. Bez obzira na to odlučili ste se na euro. HNB je institucija koja bi trebala raditi koordinaciju cjelokupnog prijelaza sa kune na euro, no kako će to biti moguće napraviti kada je Hrvatska narodna banka sa ovim vodstvom od jedne od najuglednijih institucija financija postala obična pećina razbojnička. Vodstvo HNB-a je građane gurnulo u ovršno ropstvo u kontekstu prodanih dugova agencijama, u kreditno ropstvo u smislu prešutnih minusa i nekretninsko ropstvo s obzirom da vice guverneri lešinare nad nekretninama koje kupuju od Agencije za naplatu potraživanja. HNB sa ovakvim vodstvom financijski je porobio i okovao cijeli narod i to gore nego što su nekoć prošli Afrikanci. I zašto mislite onda da će vam sadašnje vodstvo HNB-a koje se ponaša kao uhljebljeni Putinovi ruski oligarsi donijeti išta drugo osim ekonomskog valutnog i inflacijskog ropstva. Na krilima tog ekonomskog ropstva poneki HNB vice guverneri kupuju i voze svoje privatne avione i iz plavih visina vrše super viziju, odnosno nadgledanje patnje hrvatskog naroda koje svakodnevno krvari, briše svoje suze i danonoćno pokušava vratiti ukradeno dostojanstvo. Ako ste nedavno odbili zakonski zaštititi potrošače od financijskih hijena koji ljudima šalju preko Agencije za naplatu potraživanja nezakonite dugove u zastari. Kako vi mislite ministre zaštiti građane od sada već povelikih rizika koje donosi uvođenje EUR-a? Naši ljudi unatoč tome sve više kredita dižu u kunama bez obzira na HNB i bez obzira na tržišne uvjete. Udio kunskih kredita od 2015. je porastao i ima tendenciju rasta i bez obzira na to odlučili ste uvesti EUR-o. Niste pripremili državu, tržišne sile ne funkcioniraju što je najbolje vidljivo iz nevidljivih ruku, ali ne onih koje je opisao Adam Smith u svom kapitalnom djelu Bogatstvo naroda već one nevidljive ruke vladajuće koalicije koje godišnje ukrade protuvrijednost od 15 Peljeških mostova odnosno 60 milijardi kuna kroz korupciju. I bez obzira na to odlučili ste uvesti EUR-o. Ono što je primjetno iz analiza i jako važno da je do sad već dolazi do drastičnog divljanja cijena koje nisu produkt porasta cijena energenata već isključivo činjenica kako neka poduzeća i trgovci koriste ovaj neregulirani prostor i vrijeme kako bi do nebesa povisili cijene. Niste ništa pomogli s trošarinama na gorivo na kojima ste nevjerojatno napunili svoje blagajne. Umjesto da ih ukinete i da stvarno uvedete kontrolne zaštite kako na energente tako i na cijene koje divljaju vi puštate redove na benzinskim crpkama da ljudi satima čekaju kako bi na jednom rezervoaru uštedjeli 12 kuna. Zamislite koliki će to cjenovni pritisak biti kada uđemo u Eurozonu bez ikakvih cjenovnih kontrola, strukturnih reformi i jakih institucija. Slovenija s druge strane je imala inflaciju 7 do 8% u puno bolje, boljim ekonomskim uvjetima, a kako će proći Hrvatska u cijeloj ovoj ekonomskoj situaciji i okruženju veliko je pitanje. I bez obzira na to odlučili ste uvesti EUR-o. Na temelju svega ovoga što sam prezentirao i što smo kao Klub MOST-a prezentirali dužnost nam je upozoriti cijelu javnost da nakon svake nove recesije u bliskoj budućnosti jednom kada uđemo u Eurozonu jedino šta ćemo moći od politika jest smanjivat plaće i nažalost otpuštat naše radnike.

Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre, očekujem da plaće u Hrvatskoj rastu jednako kako rastu i troškovi života. Je. Ima li hrvatska vlada mogućnost to napraviti? Ima. Ljudi se neće uz Hrvatskoj zabrinjavati rastom cijena proizvoda, inflacijom koja nezaustavljivo raste ako im jednako tako rastu i plaće. Vlada nije sposobna podignuti hrvatsku plaću na europski standard. U redu onda iskontrolirajte rast cijena jer ono što se trenutno događa jest da cijene proizvoda divljaju, rastu, kontrolnog mehanizma nema i onda zapravo vlada ne provodeći strukturne reforme koje bi dovele do rasta hrvatskih plaća, dopuštajući svakome da diže cijene kako hoće bez ikakvog kontrolnog mehanizma zapravo dopušta da se ljude u Hrvatskoj ponovno očerupa. Priča o tome da se to događa, taj rast cijena zbog geopolitičkih razloga je bacanje pijeska u oči. Rat u Ukrajini, ma da. Cijene proizvod i usluga su počele rasti prije bilo kakvog rata, dakle to nije opravdanje čak od usluga proizvoda, banaka i države svi dižu cijene. Postoji kontrolni mehanizma prilagodbe cijena koji se treba uvesti prije ove situacije. Je li se uveo? Nije. U trenutku kad se dignu sve cijene onda će se uvesti i svi će se praviti nedužni i blesavi jer eto sve je u redu. A cijene proizvoda i usluga su drastično skočile već. Onda ponesite odgovornost, napravite to kako treba. Dakle, neka odluče odabrati smjer ili će iskontrolirati cijene ili će podignuti hrvatske plaće.

kolege, kao što smo najavili idemo na glasovanje, bit će sigurno zahtjeva za stanku, ali ja ću evo najaviti točku pa onda se slobodno javite tko želi. Prijedlog za iskazivanje povjerenja Ivanu Paladini za obavljanje dužnosti ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH. Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na zajedničkoj sjednici Odbora za gospodarstvo i Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo. Poslovnika o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici. Poslovnika je određeno da je za iskazivanje povjerenja članovima vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika dakle 76 glasova. Prije glasovanja imamo zahtjeve za stankom, prvi se javio kolega Grbin. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, prije nego što razgovaramo o ministru, kandidatu za ministra mislim da moramo otvoreno reći zašto smo se uopće doveli u situaciju da tu raspravu vodimo. I prvi odgovor bi bio zato što prethodni ministar nije radio svoj posao po pitanju obnove nije napravio ništa od onoga što je trebao i sazrjela je svijest da takvog nesposobnog ministra treba zamijeniti. Međutim, Plenkovićevoj vladi sve ovo što sam sada naveo nije bilo dovoljno. Plenkoviću je bilo potrebno da Državno odvjetništvo i policija pokucaju na vrata gospodina Horvata, da ga privedu, da gospodin Horvat završi u istražnom zatvoru kako bi bio razriješen sa svoje dužnosti. Prije 3 godine Plenković je rekao ne dozvoljavam da se mojoj vladi lijepi etiketa korupcije. Ali poštovane kolegice i kolege ta etiketa dolazi sama po sebi. Tada smo govorili o Kuščeviću koji danas ima pravomoćnu optužnicu, danas govorimo o Horvatu koji je završio u istražnom zatvoru. Poštovane kolegice i kolege Plenkovićevoj vladi, isto kao i Sanaderovoj prije nje korupcija je zadana u njenom DNA i to činjenica. I nemojmo bježati od te činjenice. A kandidat koji je danas pred nama što reći. Kada ga pitamo o obnovi jedino što je u stanju je reći da do sada nije funkcionirala. Kada ga pitamo o upravljanju državnom imovinom jedino što je u stanju ponuditi je svoj neuspješni projekt. Kada ga pitamo o prostornom uređenju on o prostornom uređenju ne zna ništa. A danas će dobiti vaše povjerenje gospodo i gospođe iz većine da obnaša upravo te resore. Izvolite kolega Raspudić. Tražim stanku u ime Kluba MOST-a kako bi se dodatno konzultirali trebamo li uopće sudjelovati u ovoj lakrdiji ili je obveza naša prema biračima ne biti na ovome glasovanju. Naime, nakon pravomoćne presude HDZ-u za korupciju i kriminal čuli smo od predsjednika vlade Plenkovića kako je njegov HDZ drugačiji HDZ. U međuvremenu se dogodilo to da europski javni tužitelj radi posao koji je, hrvatske institucije ne rade i događa se slučaj Žalac i vidimo da europskim fondovima u Hrvatskoj upravljaju ljudi skloni korupciji. Nakon toga čuli smo kako će se nasaditi na trepavice, a neće smijeniti ni jednog ministra da bi nakon 2 dana ministar graditeljstva u zemlji u kojoj će se sada napuniti 2 godine od potresa u Zagrebu, godina i nekoliko mjeseci od potresa na Banovini, a ništa se ne obnavlja, ministar zadužen za te stvari završio u zatvoru. Optužen je potpredsjednik vlade kojeg koalicijski partner Milorad Pupovac brani na skandalozan način izričući kako valjda za neke posebne ljude ne trebaju vrijediti zakoni RH. Kao da to nije dosta, skinut je sada imunitet ministru Aladroviću, a ministra izravno optužuje prvi suradnik. I umjesto da danas raspravljamo o padu vlade, bilo bi najpoštenije vratiti mandat građanima dobivamo kandidata za ministra koji je trostruko problematičan. Prva stvar cijelu poslovnu karijeru je upetljan sa ruskim kapitalom, a nije prošao nikakvu sigurnosnu provjeru. Danas to zvuči vrlo nezgodno. Sukob interesa je tu velik. Ako vam koncesionar 7 godina ništa ne radi onda mu uzimate koncesiju, a ne postavljate ministra koji ima 10% u tom istom projektu. Ako tome dodamo još i kaznene prijave o kojima smo slušali jutros ovo je nešto potpuno neprihvatljivo štoviše ovo je ruganje u lice građanima RH. Kolega Daus, izvolite. Ma tražim stanku u ime Kluba IDS-a od 10 minuta da se dodatno konzultiramo jer stojimo pri tome da nećemo podržati kandidata za novog ministra, ne zbog njega samog jer ne poznamo ga dovoljno, ali već 2 godine nema rezultata sumnjamo da će ih biti i u buduće. I osim same obnove koja naravno da je u fokusu opravdano i opravdano je prioritet ovo ministarstvo ima još dva resora koja su jako važna nam. Jedan je državna imovina koja se nedovoljno brzo stavlja u funkciju, zapuštena je, napuštena je, a je u njoj velika nada za kvalitetan razvoj gospodarstva i države u cjelini. Prvenstveno u jadranskoj Hrvatskoj, u Istri to nažalost jako dobro znamo, imamo bespravnu gradnju i bez obzira što je u ingerenciji građevinske inspekcije u onom tehničkom dijelu, u političkom je glavna odgovornost na prostornom uređuju i na ministru prostornog uređenja. I uz obnovu ove dvije teme su nam od iznimne važnosti za razvoj zemlje ali i očuvanja prostora kao strateškog resursa RH. Sada će stanku obrazložiti kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. U ime Kluba zeleno-lijevog bloka prvo želim istaknuti to da smo mi zaista očekivali brzo donekle kvalitetnog ministra jer nam je svima u cilju da obnova krene i zbog Banije i zbog Zagreba jer se dvije godine po tom pitanju ne događa ništa. Međutim, g. Paladina koji je ovdje predstavljen kao premijerov kandidat odnosno kandidat Vlade je cijelu svoju karijeru poduzetničku, sve tvrtke u kojima je imao udjele ili je bio predsjednik uprave ili predsjednik nadzornog odbora, sve te tvrtke bile u su vlasništvu ruskog milijunaša g. Gljardekina. Govorimo o Kupari Luxury Hotels i oni su u njegovom vlasništvu, Institut IGH u njegovom vlasništvu, Radeljević projekt u njegovom vlasništvu, a Avenue mehanizacija u njegovom vlasništvu u svim tim tvrtkama gdje Gljadelkin imao udjele tu je budući ministar ili je bio suvlasnik ili je bio direktor uprave ili nadzornog odbora. Kad smo ga danas pitali za njegovu ulogu u tvrtki Avenue mehanizacija preko koje je prema navodima radnika i predsjednika radničkog vijeća je izvučena sva oprema, vozila i strojevi Hidroelektre i time značajno umanjena imovinska vrijednost Hidroelektre je do razine da se radnici nemaju na čemu naplatiti niti svoja potraživanja niti otpremnine je prvo rekao da on s time nema ništa odnosno da on tamo nije bio direktor, a bio je suvlasnik. Ne govorim o nekoj velikoj tvrtki u to vrijeme imala je jednog zaposlenog, suvlasnik ima itekakvu ulogu. I još jedna stvar, vi ste bili ti koji ste radnicima rekli da je uvjet za preuzimanje Hidroelektre od strane Gljadelkina to da potpišu sporazum kojim se odriču svojih potraživanja [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] oni koji su se odrekli do njih više nikad nisu došli, a dobili su otkaze i nisu dobili otpremnine. Stanka je odobrena. Kolegice Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a. Današnja prva točka dnevnog reda je imenovanje novog ministra, imenovanje novog ministra koji dolazi u vruću stolicu prethodnika koji nije otišao zbog toga što je dao ostavku ili ga je smijenio g. Plenković nego zato što je završio u zatvoru nakon što smo željeli raspraviti o njegovom neuspješnom radu. Mi smo mišljenja da je dobro da dolaze na mjesto ministra i u Vladu ljudi iz realnog sektora. Kad dolazite iz realnog sektora imate određeni paket za sobom, ali ovaj ministar nosi sa sobom utege oko nogu koji mu neće dopustiti ne samo da zajedri nego neće moći napraviti niti jedan jedini korak. I u ovom trenutku, pogledajte, mi se bavimo likom i djelom jednog čovjeka, bavimo se likom i djelom ministra, a ne bavimo se ono što je suština obnove nema, obnove u Zagrebu pogledajte dvije godine od potresa će biti za par dana pompozno je najavljeno rušenje prve kuće, nema ni rušenja te prve kuće. Obnove na Baniji nema. Premijer Plenković treba objasniti svim onim ljudima koji su u kontejnerima na Baniji zašto se odlučio za ministra kojeg je važno najavio ko menadžera. Trebao je bit ministar operativac, ministar koji nešto zna o tom poslu, a ne ministar koji može menadžirati i koji mu treba sljedeće vrijeme i sljedećih mjeseci ili tjedana odnosno on je rekao tjedana, ja bih bila potpuno korektna ispravna, da se upozna s resorom. Resor je ozbiljan, resor je odgovaran i ozbiljan premijer i odgovoran premijer na to mjesto postavlja i takvog čovjeka, ne osobu koji samo ga zanima da dobije još jednu crticu u CV-u i ide dalje nekim svojim poslom. Ovi ljudi koji žive na Baniji nemaju nekog izbora oni tamo moraju živjeti, a danas im ne nudimo izborom novog ministra ni najmanju moguću nadu za iskorak. Izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedavajući. Molim stanku ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta kako bi mogli razmotriti ovu točku dnevnog reda i odrediti se spram prijedloga za novog ministra g. Ivana Paladina jer su nam stavovi na tu temu dvojaki. S jedne strane iz aspekta naših građana na Banovini koji čekaju već predugo obnovu, koji čekaju već previše na jednu mogućnost koja bi trebala biti normalna u ovoj državi da ljudi žive u svom domu u svojoj nekretnini gdje se nažalost uslijed nevjerojatne nesposobnosti i neoperativnosti protratilo vrijeme i uvažavajući te težnje poglavito iz aspekta nekog ko je bio u tim situacijama i čekao godinama da se vrati u svoj dom razumijemo te ljude i znamo što znači čekati na obnovu i na povratak u svoj dom.

Evo sada je nepovoljno biti i bilo kakvu etiketu ruske priče imati za sobom, to nas podsjeća na neka vremena kad se lako etiketiralo ljude. Živimo u demokratskoj državi i nadam se da službe rade svoj posao i da je to njihovo da procjenjuju ko je kome na linku, a kome nije, ali dakle uvažavajući i želeći vjerujem budući ministre da ćete si dat truda i prije svega zbog ovih ljudi što prije ih dovesti pod vlastiti krov. S druge strane naravno razmatrajući stav i korumpiranost i bivšeg ministra i HDZ-a jasan je stav Domovinskog pokreta da se nas pita da bi već danas raspustili ovu Vladu i raspisali izbore. Ja tražim stanku u ime članova našega kluba Socijaldemokrata ne zato da bismo se dogovorili kako ćemo glasat kad je riječ o predloženom ministru jer naprosto ne bismo htjeli uć u područje odgovornosti premijera kao predlagatelja pa i onih koji će stati iza ovog prijedloga. Želio bih u ime kluba reći nešto drugo, ako uvjeren sam i nakon i slušajući ovu raspravu koja je danas bila i ovo o čemu se govorilo proteklih dana i o čemu su mediji pisali itd., da je premijer Plenković kao iskusni političar osvijestio važnost stajanja iza ovoga prijedloga i kad je riječ o kompetencijama predloženoga ministra, a kada je isto tako i kada je riječ o moralu i ponašanju njegovom dosadašnjem tijeku njegove profesionalne karijere. Zašto to želim istači? Ovo nije tek izbor jednog ministra kao što smo imali dosada. Ukoliko bi ne daj Bože na vrata budućeg ministra Paladina zakucala nekakva istraga onda to više ne bi bio slučaj Paladina ili Horvat to bi bio slučaj Plenković i ova vlada. Dakle, pretpostavljam da je sve moguće provjere napravio svjestan da za ovakav ozbiljan i odgovoran resor trebamo čovjeka ako ne …/nerazumljivo/… o sposobnostima menadžerskim ili Bergolju po moralu, ali i čovjeka koji ni na koji način neće kompromitirati više vladu koja već 15 puta na ovakav ili onakav način bila zapravo ugrožena vjerodostojnost nego i zbog stručnosti jer ono što ste danas rekli neće moći obrazloženje što ste rekli [[Upadica: Hvala vam.]] za Kupare takav je naš sustav. Hvala lijepa, stanka je odobrena i na kraju kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom naglasili da kandidat za ministra gospodin Ivan Paladina ima sve kompetencije i reference potrebne za obnašanje dužnosti ministra graditeljstva. Naime, gospodin Paladina ima iskustva u građevinskom sektoru, ima iskustva u upravljanju projektima, upravljanju državnom imovinom i nekretninama i svakako ima iskustva kao poduzetnik i menadžer u poslu koji je već dugo vremena obnašao. Pokušaj diskreditacije gospodina Paladina zbog toga što je radio sa, u svom dosadašnjem radu sa ruskim poduzetnikom nije ništa drugo doli pokušaj diskreditacije gospodina Paladina u ovom trenutku kada i u Hrvatskoj i u Europi i u svijetu spominjanje Ruske Federacije odiozno. Meni je žao što moram nekoliko sekundi koliko ih imam u ime Kluba zastupnika HDZ-a posvetiti odgovoru na stavove Kluba zeleno-lijevog bloka. Gospodo iz zeleno-lijevog bloka, vi koji ste svoje političke karijere izgradili na aktivizmu financiranom od strane stranih civilnih društava, agencija, nevladinog i vladinog sektora, vi danas problematizirate ulogu ministra, budućeg ministra graditeljstva što je na tržišnom principu i osnovi jedan dio svoje političke karijere između ostaloga i posvetio i radu sa ruskim poduzetnikom. Može se postaviti pitanje je li možda danas i na ovaj način taj svoj dug svojim donatorima odrađujete?

Imamo jednu povredu Poslovnika, kolegice Benčić izvolite.

Kolegice Benčić! Kolegice Benčić! Dobivate opomenu ovo nema veze s povredom Poslovnika ovo je replika na nešto što vam je jako zasmetalo očito. 238. povreda Poslovnika, kolega Bačić bez namjere da ikog branim nevladine udruge nisu zatvarale hrvatske firme. Hrvatski i ruski poduzetnici jesu.

To je to. Sada ćemo preći na glasovanje.

tražimo glasovanje o ovom amandmanu, povlačimo ga da ipak HDZ ne bi likovao da se mi i vi na taj način ... [[Govornik se ne razumije.]] Zahvaljujem. Dobro. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite kojeg Vlada ne prihvaća. Molim glasujmo.